Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani članice i članovi iz Hrvatskog sabora, dakle Zakon o biljnom zdravstvu kojim se osigurava provedba Uredbe 2031 iz 2016. godine Europskog parlamenta i vijeća o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje uređena su temeljna pitanja zdravstvene zaštite bilja primjereno međunarodnim standardima, a glavni cilj je zaštita bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta od štetnih organizama. Nadalje, utvrđivanje prisutnosti određivanja štetnih organizama, sprječavanje unosa i širenje štetnih organizama te njihovo iskorjenjivanje primjenom fitosanitarnih mjera, sprječavanje izvoza bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta zaraženih štetnim organizmima te zaštita okoliša od posljedica djelovanja štetnih organizama. Nadležno tijelo za provođenje Zakona o biljnom zdravstvu je Ministarstvo poljoprivrede. Nadalje, Zakonom o biljnom zdravstvu definirana su i druga nadležna tijela u provedbi Zakona o biljnom zdravstvu, a to su Državni inspektorat, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu i Hrvatski šumarski institut. Iskustvo stečeno u provedbi Zakona o biljnom zdravstvu pokazalo je da je određenim, da su definirane određene odnosno uočene određene manjkavosti odnosno pokazala se potreba da se jasnije definiraju određeni postupci. Predloženim odredbama Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biljnom zdravstvu unapređuje se pravni okvir nacionalnog zakonodavstva u dijelu koji do sada nije bio propisan, a čime se postiže učinkovitija provedba zdravstvene zaštite bilja u RH. Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biljnom zdravstvu uspostavlja se informacijski sustav u području biljnog zdravstva koji će se koristiti za prikupljanje, pohranjivanje, čuvanje, obrađivanje informacija o rasprostranjenosti karantenski štetnih organizama unije i štetnih organizama koji privremeno ne ispunjavaju uvjete u karantenski štetne organizme unije. Detaljnije se propisuju odredbe koje se odnose na unos određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta u granična područja RH te se detaljnije propisuju postupci za odobravanje rada karantenskih stanica i prostora za izolaciju odnosno propisuje se da opravdanost zahtjeva zbog kompleksnosti utvrđuje stručno povjerenstvo na temelju čijih se prijedloga donosi rješenje. Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biljnom zdravstvu propisuje se i mogućnost razmjene podataka između nadležnih tijela iz informacijskog sustava u području biljnog zdravstva. Isto tako propisuje se mogućnost javnog objavljivanja određenih podataka iz informacijskog sustava koji mogu poslužiti kao podloga za izradu strateških dokumenata u području biljnog zdravstva. Nadalje, Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biljnom zdravstvu osigurava se dodatna nadogradnja aplikacije … [[Govornik se ne razumije.]] i to za praćenje 10 novih štetnih organizama. Sredstva za nadogradnju bit će osigurana u Državnom proračunu RH u visini od 675.000 kuna za 2023. i 2024. Hvala lijepa, kraće ste vi govorili nego što će biti replika kojih ima mnogo. Uvaženi državni tajniče, sad smo u ovoj saborskoj kratkoj pauzi raspravljali, a mene zanima vaše, vaš komentar zašto, pošto je ovaj jedan od manjih zakona zašto se on nije mogao eventualno spojit s nekim srodnim zakonom kao ovaj Zakon o održivoj uporabi pesticida o kojoj smo maloprije raspravljali s obzirom da ima sveukupno 33 članaka odnosno 27 bez tih prijelaznih i završnih odredbi, a smanjio bi se broj zakonskih akata koji uz sve podzakonske akte čine praćenje i snalaženje gotovo nemogućim. Također, imam pitanje zanima me da li trenutno postoje zahtjevi za privremeni unos karantenski štetnih organizama za RH? Dakle, ovim zakonom odnosno izmjenama i dopuna Zakona o biljnom zdravstvu prije svega se definira sve one, prije svega se definiraju sve one odredbe transponiranjem određenih EU regulativa vezano za informacijske sustave u području biljnog zdravstva i kao takav zakon se naslanja na europsku praksu u ovom dijelu. Vezano za vaše drugo pitanje, da li ima do sada zahtjeva za unos karantenskih organizama u RH evo na to pitanje smo još dali odgovor na Odboru za poljoprivredu, dakle u ovom trenutku nemamo zahtjeva.

Koliko je dosada koštao taj sustavi i zašto se sredstva rezerviraju na neki način za 2023. i 2024. ako neće biti izgleda nadogradnje softvera? To mi nije baš jasno jer ovdje je evidentno da je riječ o nadogradnji za ovu godinu, ali se sredstva predviđaju i za '23., '24., znači u koji svrhu, evo to bila pitanja. Dakle, mi do sada pratimo i za to izdvajamo sredstva i vršimo monitoring na 47 karantenskih štetnika. Ovom dodatnom aplikacijom ćemo otvoriti prostor za praćenje novih 10 karantenskih štetnika. Dakle, njihovo praćenje i otklanjanje mogućnih znači štetnih posljedica. Vezano za sam odabir, znači sve je sustavno pravilima javne nabave i ministarstvo kao što sam i rekao i temeljem onoga što je bio upit vezano za Zakon o biljnom zdravstvu da ministarstvo radi transparentno javnu nabavu odnosno svi postupci su transparentni i javno dostupni. Poštovani državni tajniče, Hrvatska je već izgubila brijest, dakle postoje primjerci, ali ne i šume, patogena gljivica napala je i jasen pod kojim je 180 tisuća hektara šume vrijednih 11 milijardi kuna, potkornjak nam je prisutan i radi štetu u šumama Gorskog kotara, znate li kako su prošli hrast lužnjak i hrast kitnjak u borbi s hrastovom mrežastom stjenicom? Da, poznato nam je sve ovo što ste spomenuli, dakle Ministarstvo poljoprivrede na razini Uprave šumarstva, u drvoprerađivačkoj industriji i lovstvu prati stanje kao nadležno tijelo dakle, ali u suradnji sa Hrvatskim šumarskim institutom, rezultate svim ovih istraživanja možemo dostavit pisanim putem. Poštovana zastupnica Marić. Poštovani državni tajniče, već i u ovom prethodnom zakonu iz 2019. spominje se da se nadograđuje na Uredbu 2016/2031 kao temeljni akt kojim se regulira biljna karantena u uniji i koja propisuje da zapravo bi svaki građanin ako je upućen trebao prijaviti sumnju na prisutnost karantenskog štetnog organizma na svom bilju. Koliko to funkcionira kod nas, da li se uopće građani sami javljaju ili je sve u rukama specijaliziranih subjekata?

Dakle, nadležno tijelo Ministarstvo poljoprivrede, a druga nadležna tijela u provedbi dakle zakona su državni inspektorat, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu i Hrvatski šumarski institut, dakle procedura je da se građani jave ovim nadležnim tijelima i vezano za daljnje monitoring i praćenje, ali i otklanjanje suzbijanjem određenih sredstava ovih štetnih organizama. Gospodine državni tajniče, Uredbom 2016/2031 je na neki način možemo reći omogućeno da se unose karantenski štetnici na područje pojedine države, država to može, ali i ne mora omogućiti. Možete li nam pojasniti da li postoji neki poseban razlog zbog čega, da li ste imali na umu samo istraživanja, znanstvene neke, dakle znanstvene vježbe, situacije, kako bi se pripremili možda za neku budućnost i u stvari saznali više informacija ili već imamo neke konkretne slučajeve zbog kojih se ovako, ovakva uredba uvodi i zakon se mijenja? Pa evo, u praćenju je kao što sam već naveo 47 karantenskih štetnika i 10 novih će biti praćeno odnosno vršit će se monitoring nad istim upravo isključivo zbog ove činjenice odnosno zbog kasnijeg djelovanja u svrhu prije svega znanstvenih analiza i samog budućeg suzbijanja, potencijalnog budućeg suzbijanja dozvoljavamo dakle da se može dat zahtjev, unesti karantenski organizam i onda se kroz znači praćenje istog u okviru karantenskih stanica kurativno djelovati. Poštovani državni tajniče, dakle ja bih se možda još jedanput referirala i od vas dobila objašnjenje vezano su uopće načelno o prekograničnom utjecaju. Dakle taj prekogranični utjecaj je izuzetno važno jer naravno u, mi znamo gdje su granice, ali u nekakvom biljnom svijetu i svemu ostalom granice ne postoje. I sad ja nekako ne dvojim i mislim da će i ovaj informacijski sustav i sve ostalo on funkcionira i funkcionirat će dakle mi znamo kako Hrvatska izgleda, znamo kako su granice, znamo da imamo dio gdje graničimo sa zemljama koje su članice EU, ali imamo dio i gdje graničimo sa zemljama i to veći dio koji nisu članice EU, pa me zanima međusobni dogovori i razgovori, međusobna podjela informacija, što je izuzetno važno. Znate, važno je, mi možemo zakonom propisati sve, al je važno i međusobni dogovor između pojedinih zemalja na toj razini, pa me zanimaju kakva su tu iskustva. Dakle, međudržavna suradnja je aktivna vezano za dakle ovo područje i na razini unosa bilja i biljnih proizvoda u granična područja, dakle nadzor obavlja carinski službenik i službenik granične policije. Vezano za praćenje fitosanitarnog certifikata za to je nadležna fitosanitarna inspekcija. Ponovit ću dakle fitosanitarna inspekcija i ove druge službe vezano za carinske predstavnike surađuju na graničnim područjima sa službenicima iz drugih zemalja. Al dodatno, u pograničnim područjima smo odredbom olakšali dakle sami, ne samo nadzor nego i komunikaciju između ovih službi. Poštovani državni tajniče, pa pitao bi vas da li se ovim izmjenama i dopunama Zakona o biljnom zdravstvu kvalitetnije i bolje uređuju pojedina područja biljnog zdravstva kao što su npr. uvođenje informacijskog sustava, praćenje štetnih organizama, unos određenog bilja i drugih predmeta u granična područja RH, fitosanitarni nadzor, da li je to na dovoljnoj razini i da li je to puno bolje nego što je dosad bilo ovim izmjenama i dopunama uređeno? Poštovani državni tajnik. Zahvaljujem. Namjera i ovih izmjena i dopuna je upravo poboljšanje sustava, dakle prije svega fitosanitarnog nadzora, ali i samog sustava biljnog zdravstva na području prije svega RH, ali onda i u graničnim područjima. To nam je bio i cilj dakle da kroz ova 3 segmentalna poboljšanja uredimo dodatno kvalitetnije samo područje biljnog zdravstva. Poštovani zastupnik Miletić. Poštovani državni tajniče. Znamo da 15. prosinca ove godine ističe priča uporabe glifosata na razini cijele EU, znamo da postoje interesne skupine kojima odgovara uporaba glifosata, on poveća proizvodnju nekih 30, 40%, a znamo po svim istraživanjima koliko je otrovan i koliko nanosi štetne posljedice ljudima. I zanima me, znamo da ga je Austrija zabranila, znamo da je Njemačka najavila će ga zabraniti, jedan Tajland koji ima 70 milijuna stanovnika ga je zabranio, moramo li mi bit zadnji? Možemo li bar tu pokazat hrabrost, a ne gledati u majku Njemačku pa kako ona namigne mi hopsamo.

Dakle naša stajališta posljednja stajališta prije ovog moratorija raspravnog su bila u prilog upravo navedenih zemalja, dakle i upravo temeljem ovog datuma kada ističe navedeno razdoblje mi smo naručili studiju, neovisnu studiju o utjecajima glifosata i ona će uskoro biti poznata znači široj javnosti gdje upravo idemo u smjeru kao Ministarstvo poljoprivrede, idemo u smjeru ovoga sve što je navedeno, iako određene znanstvene druge podloge nisu još dale utemeljene ovome što pojedine zemlje članice, a uključujući i mi kroz našu studiju dokazujemo. Zahvaljujem. Državni tajniče. Ja nisam najbolje razumio na koncu ko je taj koji prijavljuje i do kada taj zakon predviđa i buduće neke štetnike koji se mogu pojaviti, a koji trenutno nisu došli do hrvatskih recimo vinograda. Za pretpostavit mi je da to je ipak na neki način osigurano onaj tko bi eventualno uvozio čokote izvana neke plemenite sorte, to je za pretpostavit da tu ne bi trebalo biti takve graške uz sve ove do sada pobrojane da ih sada ne nabrajam od crne pjegavosti koja mi sada pada, pepelnice i sve ono što je poznato crvenilo lišća, znači ako neko primijeti neku novu bolest onda je to nešto [[Upadica Reiner: Hvala, hvala lijepa.]] što bi se trebalo Dakle, fitosanitarna inspekcija provjerava dakle fitosanitarni certifikat plus svaku konkretnu sadnicu koja se unosi ili uvozi u RH i na taj način se dokazuje da je ona zdravstveno ispravna odnosno da nosi taj certifikat da je on pravovaljan. S druge strane nadležna tijela koja sam spomenuo vode računa o ukupnom stanju biljnog zdravstva u RH, ali ono što vas vjerojatno zanima je na koji način pojedini karantenski štetnik može doć u RH. Evo i gospođi Petir sam odgovorio na način da ove dozvole će se izdavati isključivo u znanstvene svrhe odnosno istraživačke svrhe, a sve ostalo može biti predmet fitosanitarne inspekcije kada se unose sadnice odnosno uvoze u RH. Poštovana predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir. Državni tajniče, ravnateljice, zastupnice i zastupnici. Odbor za poljoprivredu HS-a razmotrio je na 55. sjednici održanoj 24. ožujka 2022.g. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biljnom zdravstvu koji je predsjedniku HS-a dostavila Vlada RH aktom od 17. ožujka 2022.g. U raspravi je pozitivnim ocijenjeno jačanje informacijskih sustava u biljnom zdravstvu, postavljen je upit o razlozima zbog kojih se ovim aktom predlaže mogućnost privremenog unosa karantenskih štetnih organizama u RH i propisuje mogućnost izdavanja odobrenja za rad karantenskih stanica i prostora za izolaciju. Upitano je postoji li već zahtjevi za unos karantenskih organizama u RH, uz olakšanje unosa bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta u granična područja RH, upitano je hoće li ista odredba hrvatskim građanima koji obrađuju svoja zemljišta u susjednim državama olakšati unos bilja i biljnih proizvoda u RH. Predstavnik predlagatelja odgovorio je kako trenutno ne postoje zahtjevi za privremeni unos karantenski štetnih organizama u RH, no da se predloženim izmjenama i dopunama nacionalno zakonodavstvo usklađuje sa europskim zakonskim okvirom kako bi se u budućnosti predvidjela i ova mogućnost. Potvrdio je olakšanje unosa bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta u granična područja RH za stanovnike graničnih područja.

Najprije po klubovima, prvi je Klub zastupnika Mosta, započet će g. Kujundžić i onda g. Miletić će nastaviti. Hvala predsjedavajući. Poštovani državni tajniče. Poštovane kolegice i kolege. Dakle, nešto u Hrvatskoj nije dobro. Istina je da mi trebamo težiti tom da papirnati sustav u Hrvatskoj učinimo maksimalno što je moguće boljim. S druge strane ono na čemu zasigurno trebamo raditi jest svijest svakog pojedinca kako na ovom području tako i na svim ostalim. Ako pričamo o konkretnom ovom zakonu mislim da nam ključno polazište treba biti uzročno posljedični odnos, dakle fitosanitarnih mjera i sredstava koja se koriste ili će se koristiti skupa sa svojom refleksijom na zdravlje populacije. Jer ukoliko smo svjesni jedne činjenice, a to je da nam je drastično porastao broj neplodnih parova u Hrvatskoj, da nam je drastično porastao po generacijama ako gledamo broj djece sa dijabetesom, da nam je drastično porastao broj oboljelih od različitih kancerogenih oblika i bolesti i da ne nabrajam sve ostalo sasvim nam se jasnim stavlja u svijest važnost Zakona o biljnom zdravstvu i ključnog pitanja koje nam se samo po sebi postavlja. Što se to nalazi na našim stolovima i što se nalazi u našim poljima? Pitanje koje će nam i nakon ovog zakona ostati, a jasno mi je da nema načina kako bismo ga uredili jest što je sa zemljom koja se nalazi uz granična područja sa susjednim državama, koja određenu zemlju, određene biljke mogu tretirati sa određenim sredstvima koja su u hrvatskoj konkretno zabranjena, negdje drugdje nisu. A onda samim time što se može dogoditi sa zdravljem ljudi na tom području. Jasno mi je da i u ovom papirnatom smislu ne možemo stvari obuhvatiti na jedan idealan način, ali pozdravljam normalno bilo kakav oblik truda. Zato ne bih volio da bilo što, što ću izreći shvatite kao jedan oblik ataka ili kritike, bože sačuvaj prema vama. Ali ne mogu se otet dojmu da su sve prethodne vlade mogle napraviti puno, puno više u ovom području. Dakle, temeljno pitanje ovog zakona je zdravstvena zaštita biljnih proizvoda i drugih predmeta od štetnih organizama, te njihovo iskorjenjivanje primjenom fitosanitarnih mjera. No, čime ćemo to napraviti ili još preciznije, hoće li se dogoditi da tjerajući lisicu, možda istjeramo vuka kad je u pitanju jedan suodnos zdravlja bilja i ljudskog zdravlja. Drugim riječima fitosanitarne mjere sprječavaju i liječe bolesti na bilju što je zasigurno ključno za poljoprivredu, no ključno je i za zdravlje čovjeka. Proizvodi za zaštitu bilja također se mogu nazvati agrotoksik i definirane su od strane Svjetske zdravstvene organizacije kao tvari ili smjese koje se koriste za sprječavanje, uništavanje, privlačenje ili suzbijanje bilo koje bolesti što prijeti poljoprivredi, određenom obliku bilja ili javnom zdravlju tijekom procesa proizvodnje, očuvanja, transporta i distribucije svih poljoprivrednih proizvoda i onog što iz njih proizlazi. Uz pomoć fitosanitarnih mjera moguće je poboljšati performanse biljnih vrsta, te uzročno povećati poljoprivrednu proizvodnju, a zauzvrat ove tvari doprinose komercijalizaciji usjeva jer produžuju prije svega njihov život i odgađaju propadanje koje će se odvijati tijekom opsežnih procesa koji moraju proći od njihove izrade do njihove naravno prodaje. To također utječe i na smanjenje cijena i bolji izgled u očima potencijalnih potrošača. Ono što je zasigurno najvažnije jest da se dobrim fitosanitarnim mjerama u kontekstu tretiranja štetnih organizama svede na minimum štetnost za javno zdravlje i ekologiju. Jer fitosanitarne mjere se vezuju uz fitosanitarne proizvode, onda to znači da imaju i negativan aspekt.

Osim toga, nepravilno postupanje sa njima može utjecati na zdravlje poljoprivrednih radnika, pa čak i na potrošače biljaka. Iskustvo stečeno u provedbi Zakona o biljnom zdravstvu pokazalo je jedan oblik manjkavosti u suprotnosti u mišljenjima ako pričamo na razini EU, a onda samim time i kriterijima po kojima je negdje nešto štetno, a negdje nije. I kako bismo mi razumjeli jednu šarolikost pristupa i neujednačenosti dovoljno nam je uzeti evo za primjer ovo što je spomenuo i kolega Miletić. Dakle, istina je da se radi o herbicidu, ali kod nas u Imotskom, dakle riječ je o Cidokoru ili glifosatu … [[Govornik se ne razumije.]] Dakle, velika većina hrvatske populacije izražava ogromnu sumnju u kvalitetu proizvoda koji se nađu na njihovom stolu. Ono što je ključni problem je tko tu koga laže. Ako uzmemo ministra Tolušića koji dok je bio na čelu ministarstva ne tako davno jasno izjavljuje, dakle nedvosmisleno da je glifosat štetan i da ga treba zabraniti. Nekoliko mjeseci nakon sadašnja ministrica, dakle ne razmišlja o tom potezu. Međutim, ključno je pitanje zašto to već do sada nije napravljeno. Ne znam je li netko svjestan da su tragovi glifosata kod takvog javljaju u preko zapravo više od 750 proizvoda koji se mogu pronaći na policama. Jedno od istraživanja u 18 zemalja Europe među kojima je bila i Hrvatska pokazalo je da 4 od 10 Hrvata, četvorica od 10 Hrvata u organizmu imaju koncentraciju ampe, točnije kiseline koja nastaje razgradnjom glifosata.

Cijeli dan raspravljamo danas o poljoprivredi i dobro je da raspravljamo jer je to glavna tema idućih 20 godina. Imam točno tri minute, malo manje pa ću onda samo se fokusirati na zabranu glifosata. I drago mi je da je naš državni tajnik danas ovdje u Hrvatskom saboru. Dakle, 30. ožujka vrlo jasno rekao da i Hrvatska ide u tom smjeru a znamo da glifosat podupiru interesni lobiji unatoč tome što je otrovan i što donosi niz problema, potiče proizvodnju odnosno produkt oko 30 do 40%, neki kažu i više i onda to je nauštrb zdravlja. Dakle, ekonomija, pare, pare, pare, a ko umre, ha bože moj umre. Dakle, i zato mi je drago da je Austrija zabranila uporabu glifosata, Njemačka ide sa tom zabranom, mnoge države, evo Tajland koji ima 70 milijuna stanovnika zabranio je uporabu glifosata. Znamo da na razini EU dakle 15. prosinca ističe odobrenje za korištenje glifosata i zamolio sam danas vladajuće da ne budemo zadnji, zadnja rupa na svirali pa onda kako ide vlak onda se i mi zakačimo nego da pokažemo hrabrost, odvažnost i da ne čekamo majku Njemačku kako ona namigne pa mi odmah poskočimo od straha nego da pokažemo odlučnost, odvažnost i da zabranimo glifosat. Zato bi volio da evo u ovom zakonu i on bude reguliran i da ga zabranimo. Što se tiče nekih pokušaja da kažu da on nije baš toliko štetan, prof.dr.sc. Vrček sa Zavoda za organsku kemiju farmaceutskog biokemijskog fakulteta u Zagrebu kaže, glifosat u Hrvatskoj treba hitno zabraniti, što prije, tom su herbicidu dani odbrojani. Dakle, ljudi znate kako kažu ono moderno, slušajmo struku, dakle pa slušajmo onda i mi struku i zabranimo glifosat.

A isto tako znate da je nekadašnji ovaj zloslutni Monsanto, nadam se da me neće ministarstvo istine zvanog faktograf sad opet ispravljat po bespućima interneta, vlasnik je sada Bayern izgubio je tužbe u Americi, milijunske, milijunske tužbe i sad ćemo vidjeti nastavak tog suđenja isto radi glifosata.

Poštovani. Cilj je postojećih pravila EU u području biljnog zdravstva zaštititi europsku poljoprivredu i šumarstvo sprečavanjem unosa i širenja stranih štetnih organizama. U nedavnoj ocjeni tih pravila kritizirana je njihova neuspješnog u rješavanju problema povećanog priljeva novih organizama štetnih za bilje i bolesti bilja, što je uvelike rezultat globalizacije same trgovine uz to mnogi od tih štetnih organizama i bolesti zbog klimatskih promjena sada mogu lakše preživjeti na području Europe. Stoga je ažuriranje postojećih pravila od ključne važnosti kako bi se te povećane rizike moglo u potpunosti ukloniti te u svim državama članicama EU uvesti ujednačena pravila. Kako bi se omogućio fleksibilniji odgovor na postojeće i novonastale rizike ne parazitsko bilje odnedavno se također smatra štetnim organizmima pod uvjetom da ima ozbiljan gospodarski, socijalni i okolišni učinak na području same Unije. Kroz važeće propise definirani su glavni štetni organizmi koji su podijeljeni u dvije kategorije, prvenstveno oni karantenski štetni organizmi koji su najopasniji za područje cijele EU i koje je potrebno iskorijeniti i to prioritetni štetni organizmi koji ozbiljno utječu na područje EU i borbi protiv njih su namijenjeni posebni resursi čime se također podrazumijevaju mnogo dalekosežnije obveze obaju nadležnih tijela misli se i na specijalizirane subjekte, ali i na privatne osobe te štetni organizmi zaštićenih područja. To su karantenski štetni organizmi od kojih će biti zaštićeni samo dijelovi područja EU s obzirom na to da su u drugim područjima oni već prisutni i drugi kvalitativni štetni organizmi koji napadaju bilje, ali ih nije potrebno iskorijeniti. Nova uvedena pravila na razini EU također uključuju mjere za suzbijanje štetnih organizama iz zemalja koje nisu članice EU. Komisija je dobila ovlast provesti mjere predostrožnosti za novonastale rizike koje uzrokuje bilje podrijetlom iz određenih zemalja koje nisu članice EU. Uvedena je kategorija visokorizičnih bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta kojom su obuhvaćeni bilje, biljni proizvodi ili drugi predmeti za koje je preliminarnom procjenom utvrđeno da za područje EU predstavljaju rizik od štetnih organizama neprihvatljive razine. Uprave za biljno zdravstvo država članica EU još od 2017. postigli su dogovor o pokretanju nove opsežne strategije za podizanje razine osviještenosti o zdravlju bilja na razini EU. Strategija koja je donešena se sastoji od pet predloženih prioritetnih mjera koje provode države članice i komisija, a to su prije svega same izrade strategija za podizanje razina osviještenosti, zatim osnivanje komisijine radne skupine stručnjaka iz samih država članica, izrade alata i materijala za podizanje razine osviještenosti, suradnje s ciljnim skupinama i osposobljavanja stručnjaka za komunikaciju te praćenja i evaluacije. Nakon pročitanog prijedloga konkretno čl. 11.a prijedloga izmjena i dopuna zakona ministarstvo navodi da se vodi popis karantenskih stanica i prostora za izolaciju u skladu s čl. 60. st. 2. Uredbe 2016/2031 i dostavlja ga Europskoj komisiji i državama članicama na njihov zahtjev. No tražeći guglajući po internetu podatak o tome imamo li znači koliko imamo karantenskih stanica nisam našla zapravo odgovor na pitanje, koliko ih je, imamo li dovoljno prostora za izolaciju i postoji li kakav registar istih i da li je on uopće javno dostupan. Smatram da smo u obvezi danas i otvoriti temu uz ove izmjene i dopune Zakona o biljnom zdravstvu ozbiljnog problema kojeg Hrvatska ima. Dakle, hrastovo požutjelo i smeđe lišće zapravo nisu pokazatelji utjecaja jeseni, a ni zime već sve većeg utjecaja hrastove mrežaste stjenice koja je u posljednje vrijeme jedan od opasnijih invazivnih štetnika u šumarstvu prvenstveno na našem daleko poznatom hrastu u medijima se najviše spominju štete na hrastovim sastojinama u državnim šumama, ali sve veći problem se javlja i u privatnim šumama koje zauzimaju 24% ukupne površine šuma u RH pa će samim time i ovaj problem biti sve izraženiji na privatne šume u budućnosti. Hrastovu mrežicu, mrežastu stjenicu smatramo invazivnom vrstom jer prema definiciji stranu vrstu smatramo invazivnu, invazivnom ako njezino naseljavanje ili širenje negativno utječe na biološku raznolikost ili na zdravlje ljudi ili pričinjava ekonomsku štetu na području u koje je unesena. Hrastova mrežasta stjenica prvi puta je u Hrvatskoj utvrđena na području istočne Slavonije još 2013. godine. Osim ove vrste mrežaste stjenice na području RH od '70.-ih godina 20. stoljeća prisutna je i platanina mrežasta stjenica koja također čini velike štete na stablima platana u parkama i drvoredima diljem Hrvatske. Najčešće štete od hrastove mrežaste stjenice su sušenje i prerano opadanje listova koje se indirektno očituje u smanjenju intenziteta fotosinteze napadnutih listova što utječe na pojačan stres napadnutih biljaka. Vidljive promjene u krošnjama drveća prvenstveno vrsta iz roda hrastova uočavaju se već u mjesecu srpnju. Širenju hrastove mrežaste stjenice pridonose i povoljni klimatski uvjeti, dakle vjetar, visoke temperature pa i transport. Posljednjih godina zamijećene su veće i učestalije štete od hrastove mrežaste stjenice u šumama šumoposjednika na području RH o arealu vrsta iz roda hrastova i to kod dvije komercijalno najvažnije vrste hrasta lužnjaka i hrasta kitnjaka. Kontrola širenja hrastove mrežice, mrežaste stjenice i smanjenje njezina utjecaja na zavičajne vrste i šumske ekosustave veliki je izazov za zaštitu prirode ne samo u državnim šumama nego i u šumama šumoposjednika obzirom na njihov značajni udio u površinama areala hrasta lužnjaka i kitnjaka koje su najviše pogođene ovim širenjem. S obzirom na navedeno vrlo je važno rano otkrivanje prisutnosti hrastove stjenice kao i svih ostalih invazivnih stranih vrsta u šumskim ekosustavima RH neovisno o vlasništvu. Nažalost, trenutno nema učinkovitih mjera za suzbijanje pa preostaju samo mjere kontrole širenja hrastove mrežaste stjenice kao i drugih invazivnih vrsta u šumskim ekosustavima RH. Zahvaljujem.

Uvaženi državni tajniče, ravnateljice, kolege i kolegice, trenutno važeći Zakon o biljnom zdravstvu donesen je 2019., ali su i u ovako kratkom roku, vremenu provedbe, utvrđeni određeni nedostaci odnosno manjkavosti zbog čega se pojavila potreba da se jasnije definiraju određeni postupci. Primarni cilj izmjena i dopuna zakona jest unaprijediti pravni okvir nacionalnog zakonodavstva u dijelu koji do sada nije bio propisan, a čime se postiže učinkovitija potreba, provedba zdravstvene zaštite bilja u RH. Zanimljivo je u kontekstu ovog zakona spomenuti kako on nije nikakva novost te da se zapravo samo radi o svojevrsnoj modernizaciji i praćenju trendova jer zakonodavstvo iz područja biljnog zdravstva ima dužu tradiciju i datira još iz vremena Dubrovačke Republike kada je prema nekim izvorima prvi put došlo do uvođenja karantene. Zakonodavstvo iz područja proizvodnje i prometa sredstava za zaštitu bilja razvija se od polovice 20. stoljeća kada je počeo intenzivni razvoj kemijskih sredstava za zaštitu bilja. Kao članica EU Hrvatska je u svoje zakonodavstvo ugradila sve direktive i uredbe. To je posebno zahtjevno jer je donošenje novih propisa na razini EU stalan proces koji se neprestano mijenja ovisno o strategiji i postignutim ciljevima prethodnih propisa. Naravno ranije je prije ulaska RH u EU zakoni su bili izrađivani na nacionalnoj razini u skladu s nacionalnim specifičnostima. Zdravstvena ispravnost bilja je od iznimne važnosti za biljnu proizvodnju, šume, prirodu, prirodne ekosustave i biološku raznolikost. A sama proizvodnja bilja je i temelj prehrambenog lanca bez čije proizvodnje ne bi bilo hrane ni za ljude niti za životnije. Na globalnoj razni danas se izgubi i 40% usjeva zbog štetnih organizama i biljnih bolesti. U smislu ekonomske vrijednosti samo su biljne bolesti globalno gospodarstvo koštale godišnje oko 220 milijardi dolara, a invazivne vrste oko 70 milijardi dolara. Ogroman niz štetnih organizama i biljnih bolesti ugrožava proizvodnju hrane na globalnoj razini, utječe na produktivnost i biološku raznolikost šuma i divlju floru prirodnog okoliša. Najčešće glavni uzročnik je i sam čovjek, a uz to treba napomenuti i trgovinu bilja na globalnoj razini koja sa sobom nosi rizik od širenja štetnih organizama. Važno je pratiti pozitivne trendove, a ništa manje važno je da takav princip poštujemo i u zakonodavstvu. Tako se ovim izmjenama i dopunama Zakona o biljnom zdravstvu uvodi pojam informacijski sustav u biljnom zdravstvu za praćenje, prikupljanje, pohranjivanje, čuvanje i obrađivanje informacija o rasprostranjenosti štetnih i karantenski štetnih organizama. Informacijski sustavi u biljnom zdravstvu zaštićene su aplikacije nadležnih tijela u provedbi Zakona o biljnom zdravstvu putem kojeg će se prikupljati, unositi i ažurirati podaci o karantenskim štetnim organizmima unije i štetnim organizmima koji privremeno ispunjavaju uvjete za uvrštavanje u karantenske štetne organizme unije. Propisuje se razmjena podataka iz informacijskih sustava između nadležnih tijela i mogućnost njihovog javnog objavljivanja u svrhu izrade strateških dokumenata u području biljnog zdravstva. Detaljnije se propisuju odredbe vezane uz unos određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta u granična područja RH kao i postupci za odobravanje rada karantenskih stanica i prostora za izolaciju. U ovom kontekstu važno je da će uz olakšanje unosa bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta u granična područja RH ista odredba hrvatskim građanima koji obrađuju svoje zemljište u susjednim državama olakšati unos bilja i biljnih proizvoda u RH. S gledišta legislative u području zaštite bilja od štetnih organizama odnosno područje biljnog zdravstva golem je broj propisa i provedbenih akata, prvenstveno pravilnika. Međutim, zabrinjava činjenica da niti jedan jedini subjekt nije sudjelovao u javnom savjetovanju u ovom zakonu iako je vidljivo da je riječ o dinamičnom, važnom i u konačnici životnom području. Zbog važnosti ovog područja i ovog zakona Klub zastupnika SDSS-a podržat že Zakon o biljnom zdravstvu u prvom čitanju. Jedan od ciljeva je djelovanje u ovom području treba biti smanjenje uporabe pesticida, gnojiva i antibiotika u proizvodnji hrane. U sklopu ovih nastojanja trebamo poticati različite inicijative kojima će poljoprivrednicima dati povoda da primjenjuju održive prakse u proizvodnji hrane jer u konačnici zaštita bilja od štetnih organizama i biljnih bolesti uvijek je isplativija od obuzdavanja iskorjenjivanja i u najgorem slučaju saniranja posljedica nekontroliranog utjecaja štetnih organizama.

Pa prije svega imam jednu i kritiku, mislim da smo mogli objediniti ove dvije rasprave. zadnji put smo objedinili poljoprivredno zemljište i pesticide, a sad smo Zakon o održivoj uporabi pesticida i Zakon o biljnom zdravstvu smo razdvojili i mislim da smo to sve nekako smo rastočili bez veze, ponavljamo se ne znamo šta bi rekli. Šta reć o zakonu ono pročitao sam ga Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biljnom zdravstvu, a prije toga smo pričali kako pesticide smanjit, kako bit samodostatni, održivi i ekološki prihvatljivi i sad kolega Miletić priča o glifosatu, neko drugi će pričat o nekom trećem, jednostavno teško je o ovome zakonu išta reć. Mislim podržavamo ga, je li moramo imati karantenu kad uvozimo neke biljke … moramo imati jel ta karantena mora bit na nivou EU po standardima mora bit, je li moraju ti fitosanitarni, sanitarni svi inspektori, carinici vršiti tu kontrolu, moraju. Možda je to trebalo bit prva točka, ako tu zakažemo onda nema ove uporabe pesticida jer onda moramo ići drastičnim mjerama pesticidima ako s ove druge strane otvorimo kiksamo na ovome zakonu. Prema tome, čudno mi je bilo da imamo dvije rasprave, ali gdje smo tu smo idemo dalje. Što se tiče samog Zakona o biljnom zdravstvu mi ćemo ga sigurno podržati jer to je u interesu, državnom interesu. Moramo spriječiti unos štetnika, karantenskih štetnika. Znamo zašto karantena služi i od kad je, moji Dubrovčani su uveli karantenu, prema tome ono što moramo opet apelirati, a to su kontrole, kontrole, kontrole i ne smije nam se dogoditi da padnemo na tome testu jer ako smo pali na tome testu žali bože što smo tri, četiri sata pričali o održivoj uporabi pesticida jer sve to ćemo na neki način razvodniti. Vezano tu je bilo puno govora o glifosatu, o očuvanju tla, o očuvanju zdravlja ljudi, mislim da mi već smo stekli uvjete da donesemo zakon o zabrani glifosata, da se ne smijemo tu skrivati i da tu moramo gledati sami sebe. Ako su se zabranili atrazini koji su bili za širokolisne korove u kukuruzu, a to je bilo nezamislivo prije 15 godina kad je neko rekao da će se zabranit Deherbana ili ne znam koji ti atrazivni pa to je bila revolucija ko će se to usudit. Međutim, to smo donijeli i niko se više tih atrazina uopće ne sjeća, tako trebamo napraviti i sa glifosatom. Moramo to sami donijet svoju odluku jer kad malo bolje pogledamo danas je poljoprivreda napredovala, mehanizacija je sve bolja i bolja i možemo jednostavno mehanički uništavat te korove i onako s jedne strane država ogromne novce iz EU vuče upravo da poljoprivrednici kupuju te strojeve, freze, kopačice i sve drugo, flakserice prema tome nemamo mi tu problema za zabraniti glifosat ako mi to želimo i mislim da smo stekli sve uvjete. A ako je jedan od uvjeta to je dovoljan da čuvamo zdravlje naših građanki i građana. Što se tiče Zakona o biljnom zdravstvu još na kraju podržavamo to, podržavamo. Želio bi samo da toj softver i taj informacijski sustav da stvarno bude koristan da ne zakomplicirate s tim softverima, ne mislim sad to u fazi nabavke, tu nećete sigurno opekli ste se, tu nećete, tu ćete vi to provest cakum pakum, neće tu vam proć sad ispod radara ništa i to je dobro, ali da on bude prilagodljiv, da bude dobar da ga može i običan poljoprivrednik da bude dostupan, da može običan poljoprivrednik ako vidi nekog štetnika da može unijet na tome i tome području, taj i taj dan primijetio sam to i to molim Poljoprivrednu savjetodavnu službu ili inspekciju da izađe na teren i mislim da bi da je tog softvera to svrha. U današnje vrijeme se to može napraviti i kad objedinimo taj kad imamo s jedne strane softver kad imamo jedan registar, kad imamo dobru volju građana da to unesu, službe koje to prati napravit ćemo opet jedan mali pomak u poljoprivredi pa iz dana u dan se pomalo podižemo prema gore. Hvala.

Ja sam zavirio malo u priručnik specijaliziran za subjekte koji se time bave koliko ima tih karantenskih štetnih organizama EU i ono što je tu nekako za mene koji sam naravno potpuno sa time ovaj neupoznat bio, govori o tome da karantenski štetni organizmi za koje nije poznato da se pojavljuju u EU da ih ima 50 kukaca i grinja ima 56 vrsta. Karantenski štetni organizmi koji se pojavljuju u EU, nisam uspio naći za Hrvatsku ovaj, tih kukaca ima i grinja 7 vrsta. Znači 56 vrsta ima dalje širom svijeta ovaj koje još za sada nisu došle i to je sve u tom priručniku vrlo precizno i poslikano i objašnjeno sve u detalje i pretpostavljam da to je i fitosanitarna inspekcija i znanstvenici da oni na to budno paze. U tim karantenama nematoda ima na cijelom svijetu to, tih štetnih organizama 4 vrste samo iako tih nematoda ima, tih ovaj organizama ima silno, silno puno inače po čitavom svijetu, ali očito nisu štetni organizmi nego samo 4, a u Europi ima tih štetnih 3 vrste i našao sam da postoji 30 vrsta gljiva i nešto podvrsta po svijetu koje su nezgodne i opasne, a u Europi je za sada poznato 4 takve vrste koje su baš u tom smislu opasne kao karantenski štetni organizmi. Eto, isto tako želim sad samo reći još jednu rečenicu i ne želim koristiti ovaj cijeli termin jer nemam tu osobno što posebno reći, isto mislim da to ima smisla podržati, ali i razumijem sve kolege koji su već do sada uputili svoje sumnje na to da oni koji ili pišu softvere, a kamoli oni koji održavaju da sa time, pogotovo vladajući imaju jako, jako loše i nesretno iskustvo i ja bih rekao bizarno i ne čudim se da sada, ne znam koja vam je ovo ministrica koju pokušavate staviti na to mjesto. Činjenica je da u Hrvatskoj, ne samo po svijetu gdje imamo, u Hrvatskoj imamo fantastične softveraše koji iz nekog razloga vi ne želite platiti bitno umjerenije nego uzimate jako loše, ali za nepojmljiv novac koji oni sami sebi uzimaju. Nadam se da se to ovdje neće događat, ali vidim da i sada je javnost na to puno osjetljivija i želim vjerovat da slijedeća ministrica ili ministar kojeg postavite da će biti možda par mjeseci malo oprezniji. Eto, to je sve. Koliko sam shvatio ima puno manje kukaca nego, štetnih, nego ljudi u Europi i u svijetu.

Hvala vam lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, pred nama je u prvom čitanju izmjena i dopuna Zakona o biljnom zdravstvu. Dakle, kao što su prethodnici koji su raspravljali u ime klubova naglašavali da je riječ o zakonu koji je iz 2019., zakonu koji se mijenja i dopunjava kao što je u obrazloženju rečeno temeljem određenih iskustava i rekli onu dvojbu koju ja imam da ne bilo da nije bilo loše da smo raspravljali o zajedničkom, jer smo imali, dosta često imamo ovako neobične objedinjene rasprave, gdje objedinjujemo u raspravi različite teme. Ovo je bila jedna tema koju se moglo objediniti, ali nema veze, što smo, gdje smo, tu smo i treba i možda i naglasiti važnost ovog zakona. Dakle, ovim zakonom uvijek kad o nekom zakonu se raspravlja i stav koji zauzimate ko klub nekako zauzimate temeljem onog što čitate, što bi bili glavni ciljevi pojedinog zakona. Pa glavni cilj ovog zakona je zaštita bilja, zaštita biljnih proizvoda i drugih predmeta od štetnih organizama, utvrđivanje prisutnosti i određivanje štetnih organizama, sprječavanje unosa i širenja štetnih organizama, njihovo iskorjenjivanje primjenom fitosanitarnih mjera, sprječavanje izvoza bilja i biljnih proizvoda i drugih predmeta zaraženih štetnim organizmima te zaštita okoliša od posljedica djelovanja štetnih organizama. Ne. Trebamo. Da li čitamo da iz prijedloga i važećeg zakona i izmjene i dopune postoje zaista neki uvjeti da će se to osigurati? Postoje pa ćemo vidjeti kroz primjenu da li su neke stvari dobre ili nisu. Ja moram priznati to mi je uvijek bilo zanimljivo kad ulazite u Australiji dakle, vi da bi uopće ušli u Australiju pregledava vam se sve. Pregledava vam se pogotovo da li ne znam bilo što jer to je zemlja koja zaista jako vodi računa da im ništa ne unesete u zemlju što bi im mogao narušiti njihov, njihov ekosustav i to je izuzetno važno i baš to na granici se pokazuje čak ako imate tenisice pa vam okrenu tenisice da vidi da nemate možda tamo nešto u tenisicama ako su prljave pa nekakva sjemenka ili nešto deblje naruši sustav. To je meni bio pokazatelj zapravo važnosti kako morate braniti svoj ekosustav. Ja nekako mislim da vezano uz te ekosustave Hrvatsku koja ima taj neobičan oblik te ptice ili ja volim reći ptica to mi je puno draže nego oni koji kažu kifla, meni je nekako to draže i trebate gledati u kontekstu svega drugog jer ljudi poznaju granice, na granici stanete. Kad je riječ opće o biljnom, o životinjskom svijetu teško da oni poznaju granice, ali ja nekako mislim da je to isti, ista priča. Kolegice i kolege, klimatske promjene su činjenica. Probajte si zamisliti pred 10-ak godina da li za Božić u Zagrebu recimo imate na svom balkonu ako imate par biljaka smrdljivog martina. To je bilo nesagledivo da uopće takav nekakav recimo štetnik, nametnik ili kako ga god hoćete, kukac, da ga čak i ne, da bude za Božić jer je za Božić bilo hladno, sve se je smrznulo pa se i on smrznuo. Dakle, klimatske promjene su činjenica. Klimatske promjene se dešavaju i u biljnom svijetu, biljni svijet će se prilagoditi klimatskim promjenama i nekako mi se čini da se već i prilagođava. Jednako tako će biti kad riječ o klimatskim promjenama vezano i uz štetne organizme. Imat ćemo neke koje prije nismo imali, imamo, imat ćemo neke, neke nećemo imati, stvari će se mijenjati ali ono što moramo voditi računa, moramo voditi računa da to na vrijeme prepoznamo. Voditi računa dana vrijeme vodimo o tome računa. I sad tu dolazi ono što ne mogu ovu raspravu završiti vidite da svi nekako pokušavamo sublimirati i ne razvlačiti raspravu, a da se ne referiram na uvođenje informacijskog sustava.

Potrebi informatizacije i potrebi digitalizacije. Ja apsolutno mislim da je informatizacija izuzetno važno, da je važno da imate dobar sustav, da je važno da taj dobar sustav dobro punite jer možete imati najobičniji sustav, ali ako nemate podatke koji unutra jesu, kojim pratite, prikupljate, pohranjujete, da je on otvoren, da je svima dostupan onda ga zapravo imate samo zbog sebe, ali informatizacija na način na koji vodi ova vlada je nešto što izaziva uvijek neću, bit ću vrlo blaga jer cijela rasprava ne treba otići u krivom smjeru, ali onako jedan veliki upitnik iznad glave. Pokazalo se da je jedna ministrica završila kad je riječ o informatizaciji u zatvoru, a onda je i zaista pokazano da nešto je vrijedilo 10 je tamo vrijedilo 100. Pokazalo se da nam je sad na izlaznim vratima i jedna druga ministrica koja je rekla da će tražiti azil ili svoju rezervnu, rezervno mjesto života u Bruxellesu jer joj je tako zaprijetilo. Tako da i ovaj informacijski sustav koji ovdje govorimo izaziva onako kod nas barem neću reći upitnik, ali ozbiljnu zabrinutost jer temeljimo na nekim iskustvima koje imamo i koji nisu tako daleki. Državni tajnik je onako olako odgovorio odnosno bojim se da je to jedino što je mogao odgovoriti da će nabava biti transparentna, da će biti otvorena i sve ostalo. Još nisam čula niti jednog dužnosnika da nije rekao da je, da će informacijski sustav dobiti kroz javnu nabavu, da će javna nabava biti transparentna, da će biti svima, da će svi moći vidjeti što je, ali onda vidimo ovo što vidimo u svakodnevnom životu. Stoga vas ja nekako ne bi bilo dobro da informacijski sustav kad je riječ i o biljnom zdravstvu završi onako kao što su završila priča s nekim drugim informacijskim sustavom. Možda zaista smo u stanju nešto napraviti kako treba, pa ja se nadam da smo možda u stanju kad je riječ o ovom informacijskom sustavu napraviti onako kako treba ili ja to možda mislim krivo. Možda oni koji su vladajući baš misle da onako kako oni danas napravljaju i onako kako treba, ali to sigurno nije korist za ovu državu.

Zahvaljujem predsjedavajući. Uvažene kolegice i kolege, pred nama je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biljnom zdravstvu. Važeći Zakon o biljnom zdravstvu spada u kategoriju kao što sam već navela državnom tajniku manjih zakona. Ima sveukupno 33 članka odnosno 27 bez prijelaznih i završnih odredbi te bi se eventualno mogao spojiti s nekim srodnim zakonom poput ovog zakona o kojem smo prije raspravljali o Zakonu o održivoj upotrebi pesticida. Time bi se smanjio broj zakonskih akata koji uz sve podzakonske akte čine praćenje i snalaženje gotovo nemogućim. Sada se predlaže izmjena i dopuna 13 članaka odnosno 9 bez prijelaznih i završnih odredbi. Za razliku od mnogih drugih prijedloga zakona npr. Zakona o komasaciji koji je bio u e-savjetovanju 14 dana odnosno od Božića do Sv. tri kralja, ovaj prijedlog zakona bio je u e-savjetovanju punih 30 dana. U tih 30 dana nije bilo niti jednog komentara, niti jedne nadopune teksta. Nitko od predstavnika zainteresirane javnosti nije dostavio svoja očitovanja. Prema Ministarstvu poljoprivrede ovim prijedlogom zakona stvorene su zakonske pretpostavke za vođenje registra specijaliziranih subjekata, propisan je inspekcijski i upravni nadzor te financiranje naknade i odštete, propisuju se postupci za odobravanje rada karantenskih stanica i prostora za izolaciju. Čuli smo kako će se novim prijedlogom izmjena i dopuna zakona detaljnije urediti pojedina područja biljnog zdravstva kao što su vođenje informacijskog sustava praćenja štetnih organizama, unos određenog bilja i drugih predmeta u granična područja RH, fitosanitarni nadzor, formiranje stručnog povjerenstva za odobravanje i opoziv karantenskih stanica i prostora za izolaciju kao i mnoga druga pitanja koja će nadamo se prognozama pozitivno utjecati na provedbu Zakona o biljnom zdravstvu. S obzirom na to da dolazim iz pograničnog područja iz Međimurja jako sam zainteresirana da se ljudima koji obrađuju svoje zemlje u prekograničnom području ne otežava dovoz vlastitih rezultata rada u Republiku Hrvatsku. Također se ovim zakonom rješavaju pitanja praćenja prikupljanja, pohranjivanja, čuvanja i obrađivanja informacija o rasprostranjenosti karantenskih štetnih organizama Unije i štetnim organizmima koji privremeno ispunjavaju uvjete za uvrštavanje u karantenske štetne organizme Unije, te se uvodi pojam informacijskih sustava u biljnom zdravstvu, tj. uvode se novi informacijski sustavi. U Ministarstvu poljoprivrede kažu kako će se daljnjim razvojem informacijskih sustava u biljnom zdravstvu poboljšati i postati učinkovitije praćenje karantenskih štetnih organizama. Radi praćenja deset novih štetnih organizama čuli smo potrebno je nadograditi aplikaciju MOBIDI PEST jedan od informacijskih sustava u biljnom zdravstvu.

Sredstva za navedenu namjenu osigurana su na aktivnosti informatizacija u visini od 675000 kuna za 2022. godinu. Projekcijama za 2022. i 2024. godinu sredstva nisu predviđena za aktivnosti vezane uz nadogradnju informacijskog sustava, ali će se ista u visini od 675000 kuna godišnje planirati prilikom izrade proračuna za novo trogodišnje razdoblje od 2023. do 2025. a za što točno to nije jasno. Dakle, ne zna se u kojoj godini će se nadograditi aplikacija ni koliko će koštati održavanje aplikacije. Ne znamo koji je ovo po redu informacijski sustav Ministarstva poljoprivrede, pa ponovno tražim informacije vezane uz njihov broj, naziv tvrtki koje su ih izgradile i koje ih održavaju, te ukupne iznose za tu namjenu na godišnjoj razini. Sa svakim zakonom ministarstva rastu u navodnicima novi informacijski sustavi kao gljive poslije kiše. Može li neko tijelo na razini države navesti podatak koliko informacijskih sustava imamo, da li su oni kompatibilni i koliko je koštala njihova izrada i koliko na godišnjoj razini stoji njihovo održavanje. Možda Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva? Također inzistiram da se ti podaci daju na uvid javnosti što je prije moguće. Nadalje, ovim prijedlogom izmjena i dopuna zakona detaljnije se propisuju postupci za odobravanje rada karantenskih stanica i prostora za izolaciju što pozdravljamo. Opravdanost zahtijeva i udovoljavanje uvjetima utvrđuje stručno povjerenstvo, a na temelju prijedloga povjerenstva se donosi rješenje. Ono što nije dobro protiv rješenja ne može se uložiti žalba već samo pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom. U ovom zakonu postoji još čitav niz situacija u kojima nije moguća žalba što smatram neprihvatljivim. Postala je praksa Ministarstva poljoprivrede da ukida mogućnost žalbe i zamjenjuje ga pokretanjem upravnog spora. Zanima me zna li ministarstvo u kakvoj smo financijskoj situaciji i da pokretanje upravnog spora košta i dugo traje. Koji su razlozi ovakvog postupanja nije poznato ni građanima, a ni nama. Inzistiram da se takva praksa napusti. I za kraj, zanima me nije li možda greškom Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu navedena kao nadležno tijelo za provedbu znanstvenih i drugih istraživanja u području biljnog zdravstva.

I vama.

Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedavajući, državni tajniče sa gospođom suradnicom, kolegice i kolege. Nekoliko tzv. Q and A pitanja i odgovora koje smo pronašli malo prolazeći kroz ovaj tekst. Kako Hrvatska sprječava unos i širenje štetnih organizama? Dakle, odgovor je vrlo jednostavan, postoji zakon koji se upravo tako i zove Zakon o sprječavanju i unosu i širenju stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima. Načelno nikakav problem, nadležno je Ministarstvo poljoprivrede, ovlašteni su inspektori, neka ljudi rade. Spominju ovdje i fitosanitarne mjere, dakle službene mjere kojima je svrha sprječavanje unošenja ili širenja karantenskih štetnih organizama ili ograničavanje gospodarskog utjecaja reguliranih nekarantenskih štetnih organizama u čiju svrhu naravno postoji u regulaciji kojih postoji Uredba EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje. Svaka od mjera vezana je uz štetne organizme koji mogu ugroziti biljne i/

Eto, tu sad stvarno moramo postaviti pitanje koliko je prosječni građanin educiran da tako nešto prepozna? Pitanje ima li Hrvatska strateški dokument kojim bi planirala zaštitu biljnog zdravlja, dobro je pitanje, odgovor je konkretno ne, ali odgovor na to pitanje na neki se način uklapa u Strategiju i Akcijski plan zaštite prirode RH za razdoblje do 2025. godine kao i u Strategiju poljoprivrede koju nam je ovdje ministrica predstavila, Strategiju do 2030. Ugroženost regija u Hrvatskoj po ovom pitanju može se promatrati isključivo prema ugroženim vrstama koje bi štetnik mogao parazitirati tj. prema intenzitetu proizvodnje. Jasno je nećemo očekivati štetnika na hrastu u tolikoj mjeri u područjima gdje hrasta nema ili štetnika na mandarini u jednakom intenzitetu u dolini Neretve ili u Slavoniji. Jednako vrijedi za sve ostale kulture i štetnike. Unos štetnika moguć je gotovo na sve načine s obzirom na moderno vrijeme, tranzit roba i mogućnosti robne razmjene. Dakle, kontrola, kontrola, kontrola. No, ono što je zaintrigiralo mnoge zastupnice i zastupnike pa evo intrigira i nas u Domovinskom pokretu jest, pročitat ću nekoliko redaka iz samog zakonskog prijedloga. Za provođenje ovog zakona potrebno je osigurati dodatna sredstva u Državnom proračunu RH. Kako bi se osiguralo praćenje 10 novih štetnih organizama potrebno je nadograditi aplikaciju moja se zove MOBIDI PEST. Sredstva za navedenu aplikaciju tj. za ažuriranje i nadogradnju aplikacije osigurana su na aktivnosti informatizacija i to u visini od 675.000 kuna za tekuću 2022. godinu. Za one koji ne znaju, a nisam niti ja znao dok nisam pročitao aplikacija MOBIDI PEST je jedna od informacijskih sustava u biljnom zdravstvu. Navedeni sustav nužan je za praćenje štetnih organizama u RH, a u svrhu provođenja odredbi Uredbe EU 2016/NA 2031 koju sam već i spomenu. Istom aplikacijom službe se Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu te Državni inspektorat. Naravno ovdje su svi postavili jedno pitanje, a moram postaviti i ja. Kakva je to aplikacija u kojoj za dodatno praćenje 10 novih štetnih organizama moramo uzeti 675.000 kuna hrvatskim poreznim obveznicima te izvučeno iz nacrta zakona sa sjednice vlade, sredstva za navedenu namjenu osigurana su na aktivnosti K84 itd., itd., za ovu 2022. 675.000 kuna, ali projekcijama za 2023. i '24. godinu sredstva nisu predviđena za aktivnosti vezane uz nadogradnju informacijskog sustava ali će se ista u već spomenutoj visini od 675.000 godišnje planirati prilikom izrade plana proračuna za novo trogodišnjeg razdoblje koje završava 2025. godine. Dakle, obratit ćemo se ministrici Vučković sa zastupničkim pitanjem da vidimo kakva je to aplikacija čija nadogradnja odnosno uvođenje 10 novih štetnih organizama košta 675.000 kuna te iz zdravorazumske perspektive postaviti pitanje zašto to odnosno nadogradnju unošenje novih štetnih organizama ne vrši korisnik nego za to moramo očigledno po visini ovog iznosa angažirati neku agenciju, pa vjerujem kroz proces javne nabave doći i do nekoga tko će to odraditi iako se bojimo u ovom slučaju da je već sve dogovoreno. Dragi moji hrvatski građani gotovo 2 milijuna kuna vaših novaca stoje tamo negdje visoko u zraku i jednostavno čekaju tko će ih uzeti.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege i prijedlog, prijedlogom ovih izmjena i dopuna Zakona o biljnom zdravstvu uređuje se i usklađuje naša zakonska regulativa sa onom europskom. RH u obvezi je preuzeti u svoje zakonodavstvo europske propise odnosno stvoriti pravnu osnovu za donošenje podzakonskih akata koji proizlaze iz uredbi EU.

Što je zapravo biljno zdravstvo? Zdravstvena ispravnost bilja je od iznimne važnosti za biljnu proizvodnju, šume, prirodu, prirodne ekosustave i biološku raznolikost, a sama proizvodnja bilja je i temelj prehrambenog lanca bez čije proizvodnje ne bi bilo ni hrane kako za ljude tako ni za životinje. Ogroman niz štetnih organizama i biljnih bolesti ugrožava proizvodnju hrane na globalnoj razini. Utječe na produktivnost i biološku raznolikost šuma, divlju floru prirodnog okoliša. Najčešće glavi uzrok je i sam čovjek, a uz to treba napomenuti i trgovinu bilja na globalnoj razini koja sa sobom nosi rizik od širenja štetnih organizama. Novim prijedlogom izmjena i dopuna zakona detaljnije se uređuje pojedina područja biljnog zdravstva kao što su uvođenje informacijskog sustava, praćenje štetnih organizama, unos određenog bilja i drugih predmeta u granična područja RH, fitosanitarni nadzor, formiranje stručnog povjerenstva za odobravanje i opoziv karantenskih stanica i prostora za izolaciju i druga pitanja koja će pozitivno utjecati na provedbu Zakona o biljnom zdravstvu. Osobna misija nadležnih tijela, tijela za biljno zdravstvo treba biti zaštita njezinog teritorija od unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, stvaranje osnovnih preduvjeta za učinkovitu proizvodnju zdravog biljnog reprodukcijskog materijala u poljoprivredi i šumarstvu, osiguravanje dovoljne količine zdravstveno ispravne i visokokvalitetne hrane u okviru svoje nadležnosti. Nadalje, misija … [[Govornik se ne razumije]] tijela za biljno zdravstvo je i obučavanje i podizanje svijesti poljoprivrednih proizvođača i ostalih dionika u provedbi zdravstvene zaštite bilja i javnosti o potrebi očuvanja okoliša u kojem živimo. Zaštita bilja od štetnih organizama i biljnih bolesti uvijek je isplativija od obuzdavanja, iskorjenjivanja ili u najgorem slučaju saniranja posljedica nekontroliranog utjecaja štetnih organizama. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biljnom zdravstvu ima za cilj i zaštitu teritorija RH od štetnih organizama, što svakako treba doprinjeti sigurnijoj poljoprivrednoj proizvodnji, osiguranju bolje zaštite okoliša, šuma, javnih i privatnih posjeda, te posljedično manju uporabu sredstava za zaštitu bilja. Definiranje uvjeta i načina odobrenja i opoziva rada karantenskih stanica i prostora za izolaciju pridonijet će smanjenju rizika od širenja štetnih organizama, a uspostavom informacijskog sustava u biljnom zdravstvu omogućit će se da zainteresirana javnost u svakom trenutku ima podatke o nezaraženim, zaraženim i ugroženim regijama kada su u pitanju karantenski štetni organizmi. Osim usklađivanja sa europskom zakonskom regulativom cilj je ovog prijedloga zakona je jačanje održivosti i produktivnosti hrvatske poljoprivredne proizvodnje i to je tema koja bi danas trebala biti vrlo aktualna. Na neki način stavljanje u puni pogon svih hrvatskih poljoprivrednih površina u današnjoj globalnoj situaciji je po meni iznimno ključno, možda je to skretanje sa teme biljnog zdravstva, a u ovoj situaciji mi moramo razmišljati o povećanju produktivnosti hrvatske poljoprivrede i pokušati sa svim našim resursima zadovoljiti potrebe naših građana, možda zvuči nemoguće, ali mislim da nije nerealno. S obzirom na situaciju na istoku Europe mi moramo biti spremni proizvesti sve žitarice uljarice koje su osnova većine osnovnih prehrambenih proizvoda, pa i stočne hrane. Sada je možda prava prilika, našoj poljoprivredi i našim poljoprivrednicima trebamo učiniti sve i pomoći na sve moguće načine. Ovaj prijedlog zakona je možda mali vjetar u leđa prema tom cilju. Stoga će Klub zastupnika HDZ-a podržati ovaj zakon u prvom čitanju. Hvala lijepa.

državni tajniče, ravnateljice, zastupnice i zastupnici. Većini građana plan karantena nije bio pretjerano blizak sve dok se nije pojavila bolest koronavirusa koja nas je iskustveno naučio što karantena u punom smislu riječi znači. Preventiva, prepoznavanje rizika, pravovremena reakcija, uloga stručnih službi, sprječavanje širenja ugroze, te uloga pojedinca i društva u karanteni bitni su u svakoj vrsti zdravstva, pa tako i u biljnom zdravstvu. Sve je više ljudi koji nažalost danas boluju od alergija i to nas potiče na razmišljanje što bi bilo da je ambrozija uspješno iskorijenjena možda prije 70.g. i da se nikad nije proširila na poljoprivredne površine, da li bi tada imali bolju sliku i da li bi tada imali možda manje zdravstvenih problema za tisuće ljudi koje izaziva, za koje njezin pelud izaziva doista velika, velika pogoršanja u zdravstvenom smislu. Slično se može zamisliti u slučaju brojnih drugih biljnih bolesti ili štetnika koji su u prošlosti ušli i poharali Hrvatsku, a danas su nam manje-više to uobičajene pojave protiv kojih poduzimamo mjere zaštite. Sjetimo se samo uvijek su naši stari govorili o filokseri koja je u 19. stoljeću uništila gotovo 70% europskih vinograda. Što se jače i intenzivnije bolest proširi naravno da su tada mjere kontrole teže, štete mogu doista doći do … [[Govornik se ne razumije]] razmjera i zato je važno to iskorjenjivanje na samom početku pojave karantenske bolesti bilo kod biljaka ili kad govorimo o štetnicima koji na neki način mogu te biljke uništiti. Neki primjeri iz bliže ili daljnje budućnosti pokazuju nam kako je rano iskorjenjivanje zapravo najučinkovitija mjera u samoj karanteni kojoj treba težiti i na koju je potrebno usmjeriti svu energiju, resurse i znanje. I u biljnom zdravstvu u Hrvatskoj danas postoje slučajevi karantenskih bolesti štetnika koji su se ograničeno proširili na našem teritoriju i danas ih je doista teško iskorijeniti. Takvi su primjerice zlatna žutica vinove loze i trnoviti štitasti moljac agruma. Također imamo primjere u našem bližem susjedstvu Italiji, Španjolskoj i Francuskoj gdje se proširila opasna bakterija Xylella fastidosa, njeno iskorjenjivanje nažalost više nije moguće i tamo se nažalost uništavaju cjelokupni nasadi maslina, badema i drugih kultura, što je nekako alarmiralo druge europske države da bolje pripaze na prisustvo ove bakterije na svom teritoriju kako bi se njeno prisustvo pravovremeno otkrilo i kako bi se na vrijeme iskorijenilo. Sredinom devedesetih u Meksiku je uočena bolest krumpira osim što se kod takvog krumpira cima slabije razvijala na gomoljima su se javljali simptomi šara koji su ih činili neprihvatljivima za tržište. Bolest se početkom 21. stoljeća počela širiti u SAD-u uzrokujući goleme gubitke u proizvodnji krumpira. Tek 2008.g. je utvrđeno da bolest uzrokuje nova vrsta bakterije, a prenosi je američka krumpirova buha. Ta bolest i njen kukac prijenosnik danas su na listi karantenskih bolesti u EU i Hrvatskoj jer predstavljaju veliku opasnost za uzgoj krumpira. Zlatna žutica vinove loze nama je dobro poznata u Hrvatskoj, potječe sa Johe, pretpostavka je kako je fitoplazma zlatne žutice iz Johe prešla na vinovu lozu kao novog domaćina i ulaskom američkog cvrčka prijenosnika znatne žutice u Europu započela je epidemija koja danas zadaje brige brojnim hrvatskim vinogradarima. Zato je Ministarstvo poljoprivrede poduzelo određene mjere za sprečavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze. Koliko ja znam posljednja naredba bila je izdana 2019., akcijski plan je vrijedio do kraja prošle godine, ministarstvo je donijelo i kartu o određivanju demarkiranih područja na kojima je propisana obaveza provođenja mjera za sprečavanje širenja i suzbijanja bolesti.

Poštovana kolegice Petir. Spomenuli ste u svom izlaganju ambroziju izuzetno invazivnu vrstu, opasnu po zdravlje naših građana. Malo sam pratila kako je Europa regulirala određene takve situacije, oni imaju zapravo uvedene dvije liste tzv. crnu listu koja je javno obznanjena. Na njoj se nalaze sve te invazivne vrste koje su opasne, koje su prijeteće za koje zapravo zabranjen i uvoz odnosno distribucija na razini cijele EU. Ali isto tako imaju i bijelu listu, na toj bijeloj listi su one strane vrste koje jesu strane, koje jesu nove, ali nisu tako opasne po zdravlje samih građana. Pa me interesira, smatrate li da bi i RH trebala imati svojevrsnu podjelu na crnu listu i bijelu koje će biti kasnije javno obznanjene pa se građani znaju lakše snalaziti u tome da li je nešto prijeteće po zdravlje, da li to treba tretirati sa posebnim oprezom i sl. Hvala lijepo zastupnice Vukovac na replici. Ne znam da li sam dobro razumjela da se crna i bijela lista ustvari referiraju i jedna i druga na štetnike, samo kod jedne postoji utjecaj na ljudsko zdravlje, kod druge ne. Mislim da je to dosta, dosta sklizak teren za takvo utvrđivanje iz tog razloga što možda u samim počecima kad se susrećemo sa nekim štetnikom mi ni ne možemo znati razmjere koje će utjecaj tog štetnika na pojedinoj biljnoj vrsti prouzročiti prije svega za tu biljnu vrstu, a potom da li se to može reflektirati na ljudsko zdravlje. Mislim da prije 70 godina teško da su tadašnji znanstvenici imali saznanja o štetnom djelovanju ambrozije za koja mi danas znamo i vidimo koje posljedice ustvari uzrokuje ne samo na poljoprivrednim parcelama nego zbog tog peluda koja alergije ljudi imaju i doista se s tim muče.

Spomenuli ste niz štetnika s kojima se i građani i poljoprivrednici i u krajnjoj liniji različite zemlje pa i Hrvatska bore. Postoji lista tzv. prioritetnih štetnih organizama, nekih 20-ak ih ima od onih skoro 200 koliko ih je na području EU, čak i 250 se kaže, za neke rizik za unos u Hrvatsku manji za neke malo veći. Pa evo recimo svi ste spomenuli bakteriju ksilelu fastidiozu postoji azijska strizibuba koja je isto zapravo ušla u Hrvatsku, japanski pivac i sad kad gledate malo ove aplikacije. Postoje različite zabavne aplikacije kad možete skenirati nekakvu biljku, grm, cvijet i prepoznate o čemu se radi. Međutim, da li su naši građani, da li smo mi svi skupa dovoljno senzibilizirani na to da bi trebalo koristiti aplikacije za prepoznavanje ovakvih štetnih organizama, pa da onda na taj način zapravo doprinesemo da se ovakva pojava ne širi? Hvala vam lijepo kolegice Marić. Sjećam se rasprava na europskoj razini kad je ta pošast zadesila Italiju pa Španjolsku i Francusku dakle to je vrlo alarmantno stanje da bi ga iskorijenili moraju posjeći kompletne nasada, a znate da su masline negdje i više stotina godina stre, tako da ja mislim da mi dobro štitimo naše područje i da će tako ostati i u budućnosti. Što se tiče edukacije u prepoznavanju tih štetnika, slažem se s vama da sasvim sigurno nismo dovoljno educirani, pa možda ni mi koji dolazimo iz tog spektra prirodnih znanosti i nekako se podrazumijeva da smo možda više osjetljivi na takve teme pa i skloni istraživanju, a kamoli općenito javnost.

Zahvaljujem se predsjedavajući. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Zdravstvena ispravnost bilja od iznimne je važnosti za biljnu proizvodnju šume, prirodu, prirodne eko sustave i biološku raznolikost, a sama je proizvodnja bilja i temelj prehrambenog lanca bez čije proizvodnje ne bi bilo hrane ni za ljude, ni za životinje. Što sve obuhvaća biljno zdravstvo? Biljno zdravstvo obuhvaća zaštitu bilju, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta od štetnih organizama, sprječavanje unošenja i širenja štetnih organizama i njihovo suzbijanje primjenom fitosanitarnih mjera, utvrđivanje prisutnosti i određivanje štetnih organizama, omogućavanje optimalne proizvodnje bilja i trgovine biljem, zaštitu okoliša od posljedica djelovanja štetnih organizama. Zakonom o biljnom zdravstvu definirana su nadležna tijela u provedbi zakona. To su Ministarstvo poljoprivrede, Državni inspektorat sa fitosanitarnom i šumarskom inspekcijom, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu i Hrvatski šumarski institut. U iznimnim slučajevima mogu obavljati i ovlašteni granični službenici Republike Hrvatske, a za obavljanje poslova i zadaća iz područja biljnog zdravstva mogu se ovlastiti i druge pravne osobe sa javnim ovlastima. Zakonom se definiraju popisi štetnih organizama kao što su karantenski štetni organizmi, prioritetni štetni organizmi, nekarantenski štetni organizmi, karantenski štetni organizmi zaštićenih područja, te neregulirani karantenski štetni organizmi bilja. Globalna trgovina biljem i biljnim proizvodima uvelike je povećala rizik i mogućnost širenja biljnih štetnika i bolesti po svijetu. Nove strane vrste redovito se pojavljuju i u Hrvatskoj. Neke od njih uspiju se udomaćiti i uzrokovati velike štete u poljoprivredi, šumarstvu i u prirodnom okolišu. Biljna karantena je jedna od osnovnih preventivnih mjera zaštite bilja. Glavni cilj biljne karantene je spriječiti unos stranih štetnika i biljnih bolesti na nova područja gdje inače nisu bili prisutni. Na globalnoj razini, danas se izgubi i 40% usjeva zbog zaštite organizama i biljnih bolesti zbog štetnih organizama i biljnih bolesti u smislu ekonomske vrijednosti samo su biljne bolesti globalno gospodarstvo koštale 220 milijardi dolara godišnje, a invazivne vrste oko 70 milijardi dolara. Sprječavanje unosa novih stranih i potencijalno destruktivnih biljnih štetnika ili bolesti sprječavaju se milijunske štete u domaćem gospodarstvu. Brza reakcija je tu ključna, prepoznavanje štetnika ili patogena i njegovo učinkovito rano iskorjenjivanje cilj je od opće društvene važnosti. Time se čuva domaća poljoprivreda, šumarstvo, okoliš i gospodarstvo općenito. Sustav nadzora i kontrole prisutnosti karantenskih štetnih organizama bilja u Hrvatskoj je davno ustrojen, a provode ga zakonom definirana nadležna tijela. Iskustvo stečeno u provedbi Zakona o biljnom zdravstvu pokazalo je određene manjkavosti, odnosno pokazala se potreba da se jasnije definiraju određeni postupci. Ovim prijedlogom zakona uvodi se pojam informacijskih sustava u biljnom zdravstvu, informacijski sustavi u biljnom zdravstvu zaštićene su aplikacije nadležnih tijela u provedbi Zakona o biljnom zdravstvu putem kojega će se prikupljati, unositi i ažurirati podaci o karantenskim štetnim organizmima u Uniji. Prijedlogom zakona također je propisana razmjena podataka iz informacijskih sustava u biljnom zdravstvu između nadležnih tijela. Isto tako prijedlogom zakona propisuje se mogućnost javnog objavljivanja podataka iz informacijskih sustava koji bi poslužili kao podloga za izradu strateških dokumenata u području biljnog zdravstva. Detaljnije se propisuju postupci za odobravanje rada karantenskih stanica i prostora za izolaciju. Predloženim odredbama ovoga prijedloga zakona unapređuje se pravni okvir nacionalnog zakonodavstva u dijelu koji do sada nije bio propisan, a čime se postiže učinkovitija provedba zdravstvene zaštite bilja u Republici Hrvatskoj. U svakom slučaju predložene izmjene i dopune Zakona o biljnom zdravstvu su dobre, poželjne i ja vjerujem da će i osigurati sve naše institucije koje se bave nadzorom kontrole biljnih vrsta i biljnoga svijeta da bolje i učinkovitije rade svoj posao. Kolega Brkan, kad ste govorili o brojkama koliko globalno gospodarstvo košta u stvari, koštaju posljedice kad se dogode štete i kad ih je kasnije teško sanirati, onda me to podsjetilo na onu bolje spriječiti nego liječiti. Državni tajnik je govorio u svom uvodu da mi pratimo 47 karantenskih štetnika koje imamo na svom teritoriju, da nas to godišnje košta dva milijuna kuna i vidimo da za pojedine te štetnike koje je gotovo nemoguće iskorijeniti imamo i posebne mjere, akcijske planove, naredbe koje se izdaju. Na žalost na nekim područjima je potrebno ako je riječ o vinogradima izvaditi i dio nasada vinove loze što opet uzrokuje određene financijske posljedice. Mislite li da kroz ovu novu regulativu koja je svojevrsno poboljšanje ćemo te financijske troškove u budućnosti moći svesti na minimum. Znači biljne bolesti invazivne vrste u globalnom svijetu, globalnoj ekonomiji kakvu imamo su konstanta i kao što sam rekao znači i svako malo se pojavi neka vrsta koja se udomaći u našem prostoru. Međutim, upravo je to cilj sa izmjenama i dopunama zakona pojačanom kontrolom i boljim informacijskim sustavom, tj. evidencije od tih biljnih invazivnih vrsta i biljnih bolesti, da ih što više i što ranije detektiramo kako bi mogli staviti u tzv. karantenu, u biti pokušati iskorijeniti. Predložene izmjene i dopune zakona idu u tome smjeru, međutim frapantna je brojka. Godišnje 220 milijardi znači izgubi se od biljnih bolesti. E sad zamislite koliko je to u biti i dostupnost hrane, koje količine hrane koja je bila dostupna tržištu, a samim time i cijena hrane bi bila niža i sve da nije biljnih bolesti invazivnih vrsta. Hvala vam potpredsjedniče Radin. Kolega Brkane, danas smo govorili puno puta o glifosatu i govorili smo da 15. prosinca na razini cijele EU ističe dozvola uporabe glifosata. Njemačka je najavila da će ga zabraniti prije tog kraja roka. Znamo da postoje neke interesne skupine koje guraju uporabu glifosata, opet je novac naravno prioritet tim ljudima jer 30, 40% usjevi rastu bolje, ali su otrovni brate mili je li. Imamo mnoge tužbe na razini cijelog svijeta, milijunske, milijunske Monsanto, Bayer, cijela ta priča da ne idemo sad preširoko. Mislite li vi, državni tajnik danas je rekao da mi idemo isto u tom smjeru zabrane, mislite li da ćemo uspjeti to zabraniti prije isteka roka, dakle do kraja ove godine i pokazat evo tu jednu odvažnost i hrabrost kao hrvatska država.

Međutim, isto je bitno i podržati i ovo izmjene i dopune zakona jer vidimo da možda većina i ovih biljnih bolesti i invazivnih nametnika se može spriječiti sa ovim postroženim kontrolama tj. novim informacijskim sustavom gdje se bilježit takve vrste i pravodobnim stavljanjem u karantenu. Ja vjerujem da i Vlada RH kao i svi mi želimo što bolje čitavom našem stanovništvu bilo poljoprivrednicima bilo korisnicima poljoprivrednih proizvoda. Poštovani kolega Brkane, dakle u preko 750 proizvoda koji se nalaze na policama su pronađeni tragovi glifosata za koji se vjeruje ili se sa popriličnom sigurnošću tvrdi da je kancerogen.

Zahvaljujem se uvaženi kolega, ja ne znam za tu točnost 750 kojih je vrsta bilo, kako da kažem zagađeno glifosatom, gdje je ta studija i gdje je ona rađena, ja za nju nisam čuo. A isto tako vjerujem da svako ulaganje u poboljšanje biljnog zdravlja u RH ne radi se za jednu godinu, ne radi se do kraja godine, ako ulažemo neka sredstva u poboljšanje sistema, informacijskog sustava, dodatne kontrole, dodatne karantene, to neće biti samo za jednu godinu, to će plodove svoje vraćati i u budućnosti dokle god ne nađemo nešto bolje i nešto jače za to. Tako da svako ulaganje u zaštitu, ovu zaštitu biljnih vrsta ja držim da se isplati jer sami ste rekli, samim tim neće ni trebati glifosati ukoliko nema biljnih bolesti i nametnika. Poštovani kolega danas svi spominjemo taj famozni informacijski stava između ostalog i vi ste ga u svojoj raspravi spomenuli, međutim ja bi opet htjela napomenuti kako smo mi sve češće svjedoci kako svakim zakonom Ministarstva poljoprivrede ti informacijski sustavi pod navodnicima rastu kao gljive poslije kiše. Zahvaljujem se uvažena kolegice, ja nažalost stvarno ne znam koji je po redu informacijski sustav od strane Ministarstva poljoprivrede, ali vi i ja jesmo radili skupa u turističkoj zajednici, pa ja se sjećam kada je vlada SDP-a uvodila informacijski sustav e-vizitor u sistem turističke zajednice, sjećam se da su se tada argumentirali da tko zna koji je ovo sustav po redu, pa neće biti dobar, pa neće biti ovakav, na kraju mi svi koji smo radili u turističkoj zajednici, unijeli, postavili, e-vizitor kojega je stavila Ministarstvo turizma SDP-ove vlade i dan danas ga koristimo i dosada je već ja mislim doživio nekoliko … [[Govornik se ne razumije.]] i svaki puta je bila bolja i bolja. Stoga ne treba biti toliko skeptičan kada dođe nešto novo iz Ministarstva poljoprivrede ili bilo kojega drugoga, a cilj je poboljšanje korisnika, poboljšanje znači nečega što je dostupno našim građanima. Držimo da triba podržati, a ne a priori odbaciti.

Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Radin, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege, cijeli dan evo od rana jutra raspravljamo ovdje o najvažnijoj temi poljoprivrede, od 2 zakona, sada govorimo o biljnom zdravstvu. Rekli smo da su povezana oba dva zakona i da smo stvarno mogli u jednom terminu govoriti o ovoj važnoj temi i puno toga smo rekli o samom zakonu, hvalili što smo mislili da treba pohvaliti, kritizirali što smo mislili da treba kritizirati. I ja bih sad opet htio staviti naglasak upravo na taj glifosat o kojem moj heroj, naš gradonačelnik Sinja Miro Bulj je itekako puno govorio i na koncu jedini ovdje progovarao iz saborskih kluba, klupa, pa znate šta round up Monsanto, dakle pazite kažu da ne postoje valjani dokazi da herbicidi uzrokuju rak i onda plate 14 milijardi dolara, ljudi, 14 milijardi dolara plate da više od 100.000 parnica se ne nastavi na sudu. Pa dakle, pa moja kćer u drugom srednje bi rekla, ajme tata koja muljavina, jer tko bi platitio 14 milijardi, ma ne bi ti dao 14 lipa kad znam da sam u pravu, a ti me tužiš da sve izgubim, ja kažem ma idemo do kraja jer sam ja u pravu. Ja sam u pravu, ma nema toga, ma ne bojim se nikoga kad si u pravu, ali kad ti se gaće tresu jer si lopov, jer si obmanitelj, jer si odgovoran za smrt milijuna ljudi onda ćeš platiti 14 milijardi. I zato mi je drago da moj Miro Bulj ovdje je govorio o tom Monsantu, o glifosatu i o svim tim nevoljama, nevoljama koje su pogodile svijet, sa tim prevarama, interesnim skupinama, obmaniteljima, redateljima sjena, igračima iz pozadine koji onda utječu na zdravlje naših ljudi. Dakle, ajmo biti pozitivni.

Pričao sam jutros o tome kako je Tajland, država od 70 milijuna stanovnika potpuno zabranila glifosat, govorili smo o tome kako prof. dr. scijencije Valerije Vrček, dakle predstojnik Zavoda za organsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu kaže glifosat u Hrvatskoj treba zabraniti čim prije, tom su herbicidu dani odbrojani, to kaže struka, kako ono kažu slušajmo struku je li, pa dakle slušajmo struku, zabranimo uvozni proizvod, loše agrokemijske znanosti, a zbog njegove upotrebe otkriveni su mnogi štetni ekološki i zdravstveni učinci. Milijuni i milijuni gube dakle ove korporacije sa tužbama, Bayer je sada vlasnik svega toga, dakle i Hrvatska treba pokazati odvažnost, snagu i ne čekati dakle mig tamo ljudi koji su na nekim većim pozicijama moći nego reći evo i mi dakle nećemo čekati kao što mi kaže kolega Brkan, nećemo čekati kraj godine nego ćemo pokazat odvažnost i hrvatska država zabranjuje uporabu glifosata sada, dakle evo sada, idući tjedan, vlada dođe i kaže zabranjujemo jer štitimo građane RH, štitimo njihovo zdravlje i stalo nam je do toga da se ne truje ni priroda ni ljudi. Rekao sam čl. 71., dakle ovog zakona koji govori o pčelama podupiremo. Važno je zaštiti pčele, pčelarske proizvode, a posebice bitno dakle da u vremenu oprašivanja naše pčele će bit zaštićene i zato vam hvala državni tajniče što ste o tome brinuli, hvala vam što ste posložili dobro obrazovanje, dakle to je isto dobro da naši studenti Agronomskog fakulteta i šumarskog ne moraju trčat po te iskaznice nego da ih dobiju zato jer su to zavrijedili, dobro je da pod navodnicima mali ljudi mogu dakle brinuti o svom zemljištu da ne moraju unajmljivati i da im se tako i financijski pomogne i rekao sam vam da s obzirom na naša iskustva sa prijetećim dronovima ne do Bog nikad više da onda bar možemo poljoprivrednicima dopustit da oni s dronovima oprašuju svoja dakle svoje usjeve, pa bilo bi dobro da to isto stavite unutra.

Hvala predsjedavajući. Poštovani kolega Miletić, dakle glifosat … [[Govornik se ne razumije]] je, kolega Bulj vi ste se danas poprilično u svim svojim raspravama koncentrirali na njega. Volio bih da mi prokomentirate jednu stvar, dakle niti Tihomir Jakovina iz vlade SDP-a, kasnije niti g. Tolušić, a nakon njega niti gđa. Vučković nisu donijeli određeni oblik zabrane korištenja glifosata unatoč tome što su im izjave dijametralno suprotne. Gospodin Tolušić citiram ga, kaže, obzirom na ukupnu potrošnju glifosata u Hrvatskoj prema dostupnim informacijama na glifosat otpada oko 50% ukupne potrošnje svih aktivnih pripravaka u RH, nije moguće isključiti rizik kako za radnike tako i stanovnike u blizini primjene glifosata, životinje, te okoliš u cjelini.

Kad bih ja bio proročki sin, a onda bih možda i znao odgovor na vaše pitanje kolega Kujundžiću, dakle ovako možda mogu samo predmnijevati što bi se moglo dogoditi. Mi znamo da hrvatska demokracija raste i znamo da procesi u našoj državi rastu, ne rastu onoliko koliko bismo mi htjeli brzo i kvalitetno, al neki pomaci se događaju, a pravi pomaci će se dogoditi kad se počisti korupcija i nepotizam koja guši ovu državu. Mi gubimo milijarde kuna godišnje radi korupcije i nepotizma i kada ih počistimo, počistimo korupciju i nepotizam onda neće više biti toga da jedno neki govore, drugo misle, treće radu, a četvrto kradu. Gospodin Troskot. Poštovani predsjedavajući hvala vam. Poštovani kolega Miletić, prije svega bih vam se htio zahvalit što ste ovako sveobuhvatno obradili ovu temu i prije svega iskazali zahvalnost našem Miri Bulju koji je stvarno borac protiv Monsanta i ostalih kompanija koji šire te herbicide ne samo po SAD-u nego i po europskom tlu i mislim da se članovi uprave i Monsanta itekako boje Mire Bulja. A moje pitanje je slijedeće, s obzirom da ste obradili ovu temu sveobuhvatnije zanima me ovaj prijedlog zakona o zdravlju, dakle bio već negdje prije godinu i pol dana na raspravama, već se obrađivao i to sve i sad me zanima da li vi mislite da s obzirom da danas opet raspravljamo da li je tu riječ o nekakvim birokratskim promjenama, da li je stvarno došlo do promjena ili se to vidi i na terenu, a pitam vas jer već dva puta raspravljamo, a šume nam se raspadaju i umiru tako da to je dosta ozbiljan problem, pa me zanima zašto to nismo odmah sve raspravili i krenuli u, u ozdravljenje naših šuma?

Hvala lijepo. U prošlim mandatima kolega Miletiću ja sam dao zakon o zabrani GMO-a u prometu, prodaji, u sadnji, međutim ovdje većina nije prihvatila čak i tada oporba. GMO povezan sa glifosatom jednostavno korporacija Monsanto je toliko moćna da ona kupi svaku vladu zajedno sa Bayernom njemačkim se ujedinili, znači farmaceutska industrija i ova industrija otrova bojnih jer Monsanto je najprije proizvodilo bojne otrove kojima je palilo i Vijetnam i ostala mjesta. I od države, ja sam da zakon evo 4. rujna 2020. o zabrani glifosata. Nalazi se na stranicama sabora u proceduri i nikako da dođe na red. Zašto? Znaš zašto ga ne žele, jer je Monsanto pokrovitelj većine vlada, a čini mi se poglavito vlade Andreja Plenkovića.

Izvolite. Dakle, kolega Bulj, hrvatska javnost mora znati, malo smo umorni pa se smijemo, cijeli dan smo tu, a bolje da se smijemo nego da plačemo, mnogi od našeg naroda plaću, plaću i poljoprivrednici, plaću i svi oni koji očekuju pomoć, mnogi ju dobiju, mnogi ju ne dobiju. No, još jednom dakle Monsanto je platio sadašnji Bayer je li, 14 milijardi dolara za rješavanje parnica koje je pokrenulo više od 100.000 korisnika u SAD-u.

Dakle oni su trovači hrvatske zemlje, trovači.

Interesantno je da je rečeno i u Europskom parlamentu koji se zapravo pobunio protiv njih da bi korištenje glifosata u EU trebalo zabraniti najkasnije do 15. prosinca 2022. pa sad čekamo gdje ćemo se mi u toj cijeloj priči naći. Međutim sad malo prebacujem na ono što ste također govorili, korupcija, nepotizam, svi se naravno koji smo evo pošteni protiv toga, pa mene evo interesira čisto vaše mišljenje jeste li shvatili onaj iznos od 675.000 kuna koji je namijenjen za 2022., 2023., 2024., za što to točno bude jel za nadogradnju jel za održavanje, ali da opet ne bude da sve kritiziramo išla sam malo na stranice Ministarstva poljoprivrede ima onaj izbornik gdje možete naći podatke o sredstvima za zaštitu bilja, česta pitanja [[Upadica: Hvala, vrijeme.]] i odgovori, ali nema o biljnom zdravstvu, e tu ide kritika. Moramo težiti da, hvala, moramo težiti da bude baš sve jasno i da bude baš sve čisto i da bude baš sve transparentno. Ovaj novac o kojem isto smo razgovarali danas i neke kolege su u raspravama to govorili je vrlo upitan u svakom pogledu. Dakle, kada se uzima u sklopu ovog projekta i nema nam druge nego mi koji smo u oporbi da stvarno bdijemo nad svim ovime i kada vidimo da se događa sve ono što se ne treba događati da upoznamo hrvatsku javnost i da se nadamo da će se ostvariti Gibonnijeva ideja pameti kada je rekao, drugi puta ću pametnije. Pa dao Bog dragi Gibonni da te hrvatski narod čuje. Hvala. Ne znam koliko je to u skladu sa, ali nadamo se da vas nije slušao da me traži tantijeme.

Uvaženi kolega koliko sam shvatila rekli ste da je Europski sud pravde naložio Europskoj agenciji za sigurnost hrane objavu svih studija o rizicima za nastanak raka koje se mogu dovesti u vezu s upotrebom glifosfata u pesticidima. Znamo da je EFSA odbijala objaviti rečene studije zbog zaštite interesa kompanije koje koriste glifosfate i to bi bila sudska odluka koja predstavlja prekretnicu u borbi za transparentnost odluka EU. Time je sud jasno dao do znanja da u ovom slučaju tajnost u zaštiti tih poslovnih podataka i interesa nije opravdana. Također se u odluci suda navodi i podatak da je Međunarodna agencija za istraživanje raka ocijenila glifosfat kao potencijalno kancerogen sastojak. Pa ovo što je i rekla prije kolegica liječnica, dakle upišete u doslovnom smislu u Google je li glifosat i izađe vam brdo znanstvenih radova, dakle ne nekih sada baba Vanga pa sad ona priča kako je to trovanje, nego dakle istraživanja, EU je kada sam se pripremao za ovu temu provodi 11 znanstveni istraživanja o štetnosti glifosata, 2 su rekla da nije toliko štetan 2, a sva ostala su rekli da je jako štetan i da ima s ovim bolestima, s onim bolestima evo ovdje liječnica pa je konkretnije govorila o tome. Dakle, ja stvarno mislim da mi nemamo što čekati kraj godine, pa onda ćemo donijeti opet nešto jer nas je europska mater pritisnula da donesemo nego idemo sad zabraniti taj glifosat, čovječe, zabrani ga. Zahvaljujem. Prema podacima iz Ministarstva poljoprivrede od 2019.g. u Hrvatskoj je bilo odobreno 21 sredstvo za zaštitu bilja koja sadrži aktivnu tvar glifosat. Njegova ukupna potrošnja se kreće u razmjerima do 50% ukupne potrošnje herbicidnih pripravaka u Hrvatskoj. I sama ministrica Vučković je izjavila kako će Hrvatska sudjelovati u svim raspravama i ako treba naručiti dodatna znanstvena istraživanja jer još uvijek zasada nema zamjenskog sredstva. Koliko znamo ministarstvo još uvijek nema jasan odgovor, a niti konkretne pomake. Koje je vaše mišljenje koliko je zapravo prosječno stanovništvo odnosno prosječni stanovnik upoznat zapravo o štetnosti uporabe glifosata općenito? Hvala vam kolegice Martina na vašem pitanju. Znate šta, neka mi niko ne zamjeri, iako je meni ministrica ovako dosta simpatična mislim da će to novi ministar se bavit s time jer koliko sam shvatio neke najave dakle među ovih 4, 5, 6 koji odlaze i ona je tu je li. Evo sad je izišlo da i ministar Beroš je bivši, ali dobro Bože moj, neka budu svi koji trebaju bivši, a koji trebaju nek ostanu sadašnji je li kako to već ide. Definitivno građane treba educirati, naši ljudi uopće ne znaju koliko je opasan glifosat, ne znaju da ga se treba, kako je ono u uputstvima, jednom godišnje tretirati ne, a onda dođe ekipa, pa ga baca i baca i onda se čude je li, dolje nek mi ne zamjere moji na Neretvi ako stavite nogu u Neretvu čim izvadite van to vam je koda ste jednom nogom već u bolnici je li koliko je puno svog tog glifosata koji se naljeva, pa izlazi u Neretvu. Kolega Miletiću, mi sad raspravljamo o biljnom zdravstvu i karantenskim štetnicima, a vi ste ostali na pesticidima i na glifosatu, što je tema prošlog zakona koji smo već raspravili. Slažem se da je glifosat jako važna tema i moram reći da ni opći populizam ne ide uz vas, a posebno kad se priklonite govorit stvari koje nisu točne, a rekli ste kako nitko nije reagirao kad je riječ o glifosatu na europskoj razini. Moram reći istine radi da 2017.g. je hrvatski predstavnik glasovao protiv produljenja roka za glifosat koji je predložila komisija i ja sam u Europskom parlamentu glasovala protiv toga i ako se ne varam velik dio hrvatskih zastupnika. Taj naš, to naše glasovanje nije bilo dovoljno jer je većina odlučila da se rok produži na 5.g. posredstvom reakcije znanstvene zajednice i posredstvom reakcije poljoprivrednika koji su se brinuli ukoliko se glifosat zabrani da neće imati učinkovito sredstvo za obranu svojih poljoprivrednih usjeva i tada je naloženo Europskoj komisiji da pronađe istraživanjem novu aktivnu tvar. Zanima me što znate o tome i je li ta nova aktivna tvar za novi pesticid pronađena? Kolegice Petir, vi kao teolog, a i ja sam teolog, znate da nije grijeh moralni ako nisi znao, pa ja vam se ispričavam, dakle nisam znao da ste vi glasovali dakle protiv.

Malo se šalim, dakle ispričavam se, nisam znao da ste glasovali protiv, hvala vam na tome i hvala vam na svemu onome što se u vašim nastojanjima gdje se vi brinete za hrvatske poljoprivrednike i za dobro naših građana.

Da ne bi govorili puno o populizmu evo ja ću odma predsjednici odbora kazati da je, Marijani Petir, pošto je velika zabrinutost njena o glifosatu da je Zakon 2.g. u proceduri o zabrani glifosata kojega sam ja dao u proceduru i u prošlom mandatu također je bio ovdje čak se raspravljalo o njemu, međutim kako je bili izbori tako se nije čak ni glasalo, a raspravljalo se. Jedan od ključnih je zabrana glifosata i ovo nije populizam, ovo je zakon koji je u proceduri koji je bio na vladi i vlada je dala mišljenje, ne znam je li bio na odboru, ne mogu se sitit, ali samo znam da uz ovaj zakon se dao i zabrana ovaj GMO proizvoda i u prometu i u trgovini i usjevi, samo osim u medicinske svrhe što bi naravno određivalo Ministarstvo zdravlja. Ta dva zakona su trenutno u proceduri, ali ne Monsanto ispred svega, pa mi smo u EU glasali za, pa smo malo bili suzdržani, pa smo izvagali da to neće proć, pa sad tu piar moramo raditi svi.

Imao sam i drugih tema o kojima sam mogao pričat Potkornjak na Marjanu npr. ili tisuće drugih tema, međutim ovo je najopasniji, iza ovoga stoji Monsanto, iza ovoga stoji lobi, iza ovoga stoji milijarde, milijarde, sustav koji uništava i sjeme i ekološku proizvodnju, tradicionalnu proizvodnju, pa mi smo čak doveli sebe da usklađivamo sa europskim direktivama da ćemo modificirat sjeme. Bit će ka kineski luk svaki mora sjeme bit isto inače ne vridi, pa ne možemo ubit selo i seljaka i ne možemo dozvolit da naša dica budu pokusni kunići i to se ponavlja iz mandata u mandat. Ja sa govorio bezbroj puta s ove govornice, dao sam amandman na vladin zakon u prošlim mandatima, nemojmo dozvoliti da naša dica budu pokusni kunići. I onda se čudimo odakle toliki broj tumora, pa znate šta je cidokor ako neko gleda, pa cidokor kad polijete troskot ej, troskot nestaje. Gledajte, znači mi imamo najveću opasnost, jedino se moj širi kolega. Gledajte, mi imamo velik problem sa ovim otrovima i tribamo se smijat, tribamo biti veseli, al virujte mi da ova mafija koja ima nadzor i kontrolu nad svim vladama i EU Parlamentom oni su vrlo jaki lobisti, to su vriće para, vriće para koje oni daju svojim poslušnicima u vladi. I što se događa? Evo ovaj sad moj ovdje stoji zakon dvi godine u proceduri, dvi godine. Ako nešto ne valja u ovome prijedlogu zakona jer istina je Svjetska zdravstvena organizacija kaže da je karcogen dokazano u sudskim sporovima da ljudi umiru od toga i mi i dalje o tome šutimo.

Pa istraživanja kažu da 44% ljudi u EU ima u kriv glifosat, otrov, cidokor herbicid koji je najopasniji, to svi znamo. I znamo da je Monsanto bio proizvodio bojevo oružje, najveće otrove bojeve, trovao ljude i samo se promijenio u proizvodnju evo ovoga i smjena. Sjeme koje je otporno na glifosat, ej sjeme koje je otporno na glifosat.

Hvala vam predsjedavajući. Poštovani kolega Bulj. Moje pitanje je sljedeće, dakle vidite li perspektivu gašenja tog glifosata iz razloga što je poznati slučaj u SAD-u gdje je jedan mali, mali američki vrtlar doslovno uspio dobiti povijesnu presudu koja je izmijenila cijelu povijest sa herbicidima u SAD-u, dakle vidite li vi tu perspektivu? Dva, jeste li imali primjer da je netko iz vaše Sinjske krajine podigao tužbu protiv Monsanta? Jer kada netko pita za Miru Bulja tri su stvari koje ljudi kažu, kaže Sinjska krajina, kaže borba za seljaka i poljoprivrednika i kaže glifosati kaže bježe od njega. Pa me evo zanima jel u vašoj krajini isto bilo borbe protiv toga jest dizali tužbe i da li su vam ikad prijetili možda sa smrću ili nečim kad ste se tako otvoreno borili protiv tih velikih kompanija da se više hrvatska polja i polja Dalmatinske zagore ne zagađuju?

Povezanost Monsanta sad koji je prodan njemačkoj tvrtki, povezala bi se Bayern i Monsanto farmaceutska industrija i ovamo poljoprivredna industrija herbicida i pesticida i sjemena znači oni kontroliraju sve i zakonodavstvo EU kojeg mi pripisivamo doslovno želi da mi sjeme modificiramo po njihovim gabaritima. Nema više domaća mrkva još malo kakvi to se ne smi sadit u vrtu, morate davat molbu. Mi nemamo osnaženu jaku banku našega sjemena tradicionalnog starog nego imamo sjeme koje nam oni podvale.

Dakle, kolega Bulj ovim Zakonom o biljnom zdravstvu usklađujemo se prvenstveno sa uredbom br. 2016/2031 EU Parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016.g., s istom uredbom smo se usklađivali i 2019.g. Što vi mislite zašto nama trebaju godine i nekoliko pokušaja da se uskladimo s uredbama EU jer sve to košta, košta vremena, košta novca, košta administrativnih resursa, zašto nam se to događa? Pa gledajte, mi smo ostali obični prepisivači uredbi koji u provedbi smo nule, a uredno prepisivamo čak ovo me čudi kako nismo prije, ali uredno prepisivamo uredbe i direktive EU ko da je to nama zadato u zadaću. Znači jednostavno nije mi jasno zbog čega mi ne donesemo zakon, ne mora bit ovaj, slobodno ga prepišite dopišite zabrana korištenja glifosata u RH.

I na kraju mandata doće predsjednik sabora zajedno sa predsjedništvo uvaženim i reće donili smo 1966 zakona i sve smo uskladili sa europskim direktivama, a na kraju provedbe ništa, nula. I dalje uvozni lobij i Monsanto kriminal, korupcija i to je to, to je žalosno za ovaj sabor, oni su nas ponizili.

Gospodine Bulj važno je radi hrvatske javnosti, dakle mi možda smo čak i malo naporni jedni drugima, ali da hrvatska javnost zna. Dakle, priča Monsanta, ljudi su isplatili milijarde, 14 milijardi dolara platili su ljudima da se obustave sudski postupci, jer su ih ljudi tužili da umiru, da umiru od glifosata. Dakle, pa zar itko tko ima zrnce razboritosti bi mislio da će neka tvrtka platiti nekome 14 milijardi dolara zato jer šta? Nije u pravu.

Hrvatska ima 700 000 ha neobrađenog poljoprivrednog zemljišta ekološki očuvan zbog čega? Zbog toga što nije obrađivano i nije tretirano. Naravno moderna proizvodnja.

Ali na moderan način, da moderniziramo to sve skupa, a ne da nam oni daju, siju otrov. Milijarde plaćaju. Monsanto je jedna organizacija koja korumpira sve oko sebe, a poglavito čimbenike i lobiste unutar jakih institucija i tome se mora stati na kraj.

Prva je gospođa Boška Ban Vlahek ispred SDP-a koji su ipak Socijaldemokrati. Zahvaljujem predsjedavajući, poštovani državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Čuli smo danas nekoliko puta kako će se novim prijedlogom izmjena i dopuna zakona detaljnije urediti pojedina područja biljnog zdravstva kao što su vođenje informacijskog sustava praćenja štetnih organizama, unos određenog bilja i drugih predmeta u granična područja Republike Hrvatske, fitosanitarni nadzor, formiranje stručnog povjerenstva za odobravanje i opoziv karantenskih stanica i prostora za izolaciju kao i druga pitanja koja će nadamo se prognozama pozitivno utjecati na provedbu Zakona o biljnom zdravstvu. Ponavljam klub SDP-a pozdravlja činjenicu da se ovim prijedlogom izmjena i dopuna zakona detaljnije propisuju postupci za odobravanje rada karantenskih stanica i prostora za izolaciju. Kao što sam navele u uvodnom izlaganju, smatram da je za sve zakone potreban sustavan pristup kojim će se postići dugoročno pozitivan efekt na korisnike i građane, a ne da se pod krinkom usklađenja zakona sa europskom regulativom ad hoc mijenjaju članci bez analize posljedica i teškoća koje će taj zakon imati za građane u praksi.

Gospodin Siniša Jenkač, Klub zastupnika HDZ-a također završno. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče sa načelnicom sektora, evo hajmo malo onda i konačno o biljnom zdravstvu ako ništa drugo završno. Znači Zakon o biljnom zdravstvu mada su kolege govorile u ovom dijelu zakona o štetnosti korištenja pesticida, tako da u biti vrlo malo se govorilo o samom Zakonu o biljnom zdravstvu. Naravno kao što smo čuli ovdje se radi o usklađivanju zakona sa europskim normama i nije točno da mi nešto posebno kasnimo jer postoji određeno i vrijeme kada i Europska komisija daje nacionalnim zakonodavstvima da implementiraju sam zakon i sve ostale zakone u svoje zakonodavstvo. Čuli smo da nije definirana nadležnost, a koliko ja vidim upravo u ovom zakonu nadležnost je definirana kroz ministarstvo, kroz agenciju, fitosanitarnu službu i kroz Državni inspektorat koji se ustrojio nedavno kao i kao što znamo preuzima značajan dio nadzora kako u poljoprivredi, tako i u svim ostalim sektorima, ovdje pogotovo nadzor oko biljnog zdravstva. Evo kolega Bulj je rekao da nije govorio o potkornjaku, možda bi bilo bolje da je spomenuo da će se upravo ovim zakonom moći kvalitetnije rješavati problematika potkornjaka ako govorimo o utjecaju, negativnom utjecaju potkornjaka na šume, na parkove itd. Tako da sam zakon je i tu na neki način omogućava rješavanje potencijalnih problema ili postojećih problema. Ono što je u svakom slučaju definirano i važno je da svaki zakon ima i određene financijske osnove po kojima se može primjenjivati, a vidimo u samom zakonu da je predviđeno za praćenje provedbe, za znači sve ono što treba u samoj primjeni je uspostava informacijskog sustava.

Dapače, čekali smo ga dulje vrijeme i on je samo jedan u nizu zakona koji smo nedavno donijeli da bi unaprijedili našu poljoprivredu. Štetnici koji utječu negativno, negativno utječu na poljoprivrednu proizvodnju utječu kao što smo rekli na razne načine i vrlo važno je da se na vrijeme prepoznaju štetnici i da se na vrijeme eliminiraju i da postoje mehanizmi na koji način se oni mogu eliminirati.

Tako da ovaj zakon sve to definira. Usklađen je sa europskim normama kao što sam rekao usklađen je na vrijeme i sa voljom, postoje financijska sredstva i evo Klub zastupnika HDZ-a će podržati ovaj zakon i kao što sam rekao on je na tragu poboljšanja poljoprivredne, kompletne poljoprivredne proizvodnje i mogućnosti razvoja i autohtonih vrsta, znači da oni ne budu ajmo reći ugrožene sa štetnicima, a i onda i one masovne proizvodnje koja često puta zna izlaziti iz okvira i gdje često puta kao što smo čuli u nekim drugim zakonima imamo i nekvalitetno sjeme, a onda i u tom sjemenu značajne štetnike.

Mislim da je ovo rasprava o zakonu tj. i dalje prepisivačina europskih uredbi koje u sebi sadrže ono što bi, šta je zapoviđeno, naređeno, a u biti to ne bi smila biti ni zapovid nego bi tribalo implementirati na način kako je prihvatljivo i provedivo. Međutim, kod nas to sam rekao se donose zakoni poglavito što se tiče poljoprivrede i zaštite bilja u ovome slučaju, se donose čisto da se donesu, da rečemo evo mi smo ispunili nekakvu normu prema europskim zakonodavstvu i to je to i tu stajemo. Tu je evo bila i predsjednica odbora, tu je državni tajnik, ne vidim niti jedan razlog da ovo ne iđe u raspravu, u sabor i da glasamo pa nek bude protiv tko hoće. I neka vlada predloži sličan zakon i mi smo što se tiče glifosata riješili taj problem.

Selo i seljak su u ovome trenutku najbitniji faktor u našeme društvu. Svaki čovik je bitan, ali selo, seljak, poljoprivrednik.

Znači u ovome trenutku mi svu energiju svoju moramo uložiti u prehrambenu proizvodnju, a isključivo i samo prepisivati uredbe rekla je kolegica ovdje iz 2016. Vukovac, da je ova uredba iz 2016., mi sad raspravljamo o toj uredbi kao evo površinski u ovo vrijeme, međutim činjenica da moramo u ovome trenutku, danas sam napomenio uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege, da bi mi morali, vlada dati mjere subvencije, što veće subvencije da seljak što jeftinije može poljoprivrednik doći do umjetnog gnojiva jer jednostavno neće moći biti dovoljno, neće biti isplativa njegova proizvodnja, neće trud ako nema umjetnog gnojiva i još ova suša kad udari i dogodi li se još jedna bit će problema. Znači kad govorimo o glifosatu njega tribamo često spominjati, on je ključ problema priče i GMO-a i cile te nekakve problematike kada govorimo o herbicidu, zaštiti bilja. Imamo ovdje široku paletu problema u zaštiti bilja. Znači imamo problem i vode i flore i faune znači flore i faune u rijekama, jezerima također utječe taj glifosat i otrovi pesticidi. Tako je u šumama. Nama je osnovno što moramo zaštiti i imati hranu, vodu, energiju. Pa mi sad moramo moliti Boga da bude što veća kiša, pa struja je poskupila evo čujem jutros u lokalnom vodovodu ono što je prošle godine bila struju plaćali su 200.000 sad plaćaju 700.000 kuna mjesečno. A jezera su nam prazna. Znači moramo molit Boga da padne kiša ionako je poskupila struja. Što će se događat sa svim tim? Međutim, hrana, voda i energija to su nekako ajmo reći 3 ključne i čist zrak naravno, ali ove 3 stvari moramo baš zaštititi u, pa vidimo u ratnim situacijama bilo u Ukrajini bilo negdje drugo, uvijek se sad seljak stavlja u prvi plan. Oranje, proizvodnja. Tako i mi.

Sve potpore poslije ovoga su zakašnjele potpore, sad je trenutak kad je, kad se sije, kad se sadi, kad se ore i kad se, kad imamo taj problem, ne za 4 miseca bit će gotovo mislim ta priča. Znači u ovome trenutku očekujem evo očekujem i ja i vjerojatno i selo i seljak da vlada jednu mjeru da što se tiče umjetnog gnojiva, vrlo snažnu mjeru da ta cijena se vrati tamo gdje joj je mjesto i da seljaku je priuštiva i da mu je isplativa.

Slijedeća točka dnevnog reda - Izvješće o radu Odbora za europske poslove za razdoblje od 22. srpnja 2020. do 15. prosinca 2021. Podnositelj je Odbor za europske poslove na temelju čl. 65. Budući da predstavnik podnositelja želi dati dodatno obrazloženje, izvolite g. Domagoj Hajduković.

Posljednje izvješće, ono za 2019. podneseno je 8. svibnja 2020., te je nakon konstituiranja 10. saziva HS ponovno upućeno u proceduru 2. studenog iste godine, a rasprava o izvješću provedena je na sjednici sabora 12. ožujka 2021.g., te je isto usvojeno na 6. sjednici HS prije malo više od godinu dana, točno 19. ožujka prošle godine. Ranija izvješća obuhvaćala su pravilo jednogodišnja razdoblja koja su se poklapala s kalendarskim godinama. S obzirom na konstituiranje 10. saziva HS i izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za europske poslove 22. srpnja 2020.g., a uvažavajući da su informacije o radu odbora u prvoj polovini 2020.g. sadržane u izvješću za 2019.g. odbor je saboru podnio izvješće o svojem radu obuhvaćajući drugu polovinu 2020.g. i 2021.g. Izvješće inače slijedi format ranijih izvješća, no ovaj smo puta nastojali unijeti dodatna pojašnjenja pojedinih postupanja odbora, a kako bismo odgovorili između ostalog i na primjedbe iznesene u plenarnoj raspravi po prethodnom izvješću o radu. Izvještajno razdoblje bilo je obilježeno radom u izvanrednim okolnostima izazvanom pandemijom novog koronavirusa kojima smo se kao odbor nastojali prilagoditi, te mi je drago da smo u nekim segmentima uspjeli čak intenzivirati svoj rad. Na prvoj sjednici odbora održanoj u 10. sazivu usvojili smo Poslovnik o radu Odbora za europske poslove koji je sabor potvrdio 16. listopada 2020.g., te je isti objavljen u Narodnim novinama br. 116/2020 23. listopada iste godine. Poslovnikom o radu odbora preciznije se uređuje rad odbora i dodatno razrađuju postupci propisani Zakonom o suradnji HS i Vlade RH u europskim poslovima i saborskim Poslovnikom. U skladu s mogućnostima i epidemiološkim okolnostima sudjelovali smo u nizu međunarodnih aktivnosti, djelomice u videokonferencijskom obliku. Prošle smo jeseni napokon nakon prekida od više od godinu i pol dana nastavili s razmjenom bilateralnih posjeta, te je posjet u Zagrebu, pardon, te je posjetu u Zagrebu u listopadu 2021.g. boravilo Izaslanstvo Odbora za europske poslove Zastupničkog doma rumunjskog parlamenta, a izaslanstvo našeg odbora je u studenome boravilo u posjetu Ankari na poziv Odbora za harmonizaciju sa EU Velike nacionalne skupštine Turske. Odbor je također u izvještajnom razdoblju podnio izmijenjeni i dopunjeni radni program za razmatranje stajališta RH za 2020.g., te radni program za 2021.g., slijedom kojih je uputio na razmatranje matičnim radnim tijelima niz stajališta o kojima je kasnije donio zaključke. Održali smo i nekoliko sjednica na kojima su podnesena izvješća o održanim sastancima Vijeća EU. Odbor za europske poslove je od srpnja 2020. do prosinca 2021. održao ukupno 28 sjednica od čega su 3 bile tematske održane u sklopu tzv. Dana europskih fondova u HS. S obzirom na epidemiološke okolnosti odbor je u izvještajnom razdoblju održao ukupno 4 elektroničke sjednice na kojima je sva komunikacija izjašnjavanja o točkama dnevnog reda tekla putem elektroničke pošte. Preostale sjednice odbora uglavnom su održavane u hibridnom formatu odnosno bilo je omogućeno sudjelovanje videokonferencijskim putem za one koji nisu bili u mogućnosti fizički prisustvovati sjednicama.

To inače radimo nevezano za to, no drago nam je da su zbog videokonferencijskog formata mnogi od njih mogli zaista redovito i aktivno sudjelovati na našim sjednicama. Odbor je bio među prvima u EU koji je raspravljao o prvom godišnjem izvješću Europske komisije o vladavini prava objavljenom u rujnu 2020.

Također smo na sjednici odbora održanog 9. prosinca prošle godine obilježili 10. obljetnicu potpisivanja ugovora o pristupanju RH EU na kojoj su sudjelovali potpisnici u ime RH Jadranka Kosor i Ivo Josipović. Ove smo, ove smo godine ranije ovoga mjeseca, točnije 9. ožujka na sjednici odbora obilježili i 10. obljetnicu jednoglasne ratifikacije ugovora o pristupanju RH EU. Ovim simboličnim događajima koje smo organizirali u skladu s mogućnostima i uvažavajući epidemiološke okolnosti na neki smo način se pripremali za 10. obljetnicu hrvatskog članstva u EU 1. srpnja slijedeće godine za koju ćemo nadam se moći svi zajedno svečano obilježiti neopterećeni epidemijom i ratnim zbivanjima u Europi. Osnovna zadaća Odbora za europske poslove je kako sam već istaknuo sudjelovanje u donošenju nove pravne stečevine EU. Riječ je o procesu koji je u potpunosti odvojen od rada plenarne sjednice sabora odnosno odbor ima snagu plenuma, recimo to tako pojednostavljeno, a koje se uobičajeno prepušta radnim tijelima nadležnima za europske poslove u nacionalnim parlamentima država članica Europske unije. Dakle, tu nismo po ničemu posebni. Posebne ovlasti na neki način i posebni položaj Odbora za europske poslove proizlazi upravo iz ove činjenice.

Stajališta koja nam dostavlja Vlada predsjednik Sabora prosljeđuje Odboru za europske poslove, a mi zatim djelujemo kao koordinativno tijelo te prosljeđujemo stajališta matičnim radnim tijelima za informaciju ili na postupanje. Stajališta o prijedlozima zakonodavnih i nezakonodavnih akata ako je riječ o dokumentima iz našeg radnog programa za razmatranje stajališta objedinjujemo zajedno s tekstovima samih prijedloga, dokumente s oznakom DEU i prosljeđujemo ih matičnim i zainteresiranim radnim tijelima. Interes radna tijela iskazuju predlaganjem uvrštavanja pojedinih akata ili inicijativa Europske unije slijedom kojih su akti objavljeni odnosno uvršteni u radni program kako bi nam radna tijela dostavila svoja mišljenja o stajalištu. Na osnovi mišljenja radnih tijela Odbor za europske poslove donosi zaključke o stajalištima na osnovi kojih Vlada djeluje u Vijeću Europske unije. S druge strane stajališta za sastanke Vijeća Europske unije u njegovih 10 formacija Odbor prosljeđuje matičnim radnim tijelima za informaciju na osnovu koje radna tijela mogu predložiti održavanje zajedničke sjednice s Odborom za europske poslove na koje nadležni ministar podnosi Izvješće o održanom sastanku Vijeća Europske unije.

Naime kada je riječ o prijedlozima zakonodavnih i nezakonodavnih akata o njima se u sadržajno raspravlja na radnim skupinama Vijeća te kasnije na Odboru stalnih predstavnika tzv. koreper 1 i koreper 2 da bi ministarska razina samo potvrdila dogovor postignut na nižim razinama kao i s Europskim parlamentom koji je suzakonodavac na europskoj razini. Stajališta o prijedlozima zakonodavnih i nezakonodavnih akata koje zaprimamo i od kojih izrađujemo DEU dokumente pripremaju se za radne skupine Vijeća i prikladna su za našu eventualnu intervenciju s obzirom da rasprava u Vijeću o tim prijedlozima traje često i po nekoliko godina. Ovdje dakle imamo dovoljno vremena razmotriti stajališta kako u matičnim radnim tijelima, tako i samom Odboru. S druge strane stajališta za sastanke Vijeća Europske unije izrađuju se i donose uoči samih sastanaka što je uvjetovano dinamikom pripreme i objave dnevnih redova na europskoj razini. U trenutku zaprimanja stajališta u Saboru sam sastanak Vijeća je najčešće već prošao, pa je s naše strane moguć samo at hock nadzor u obliku mogućeg podnošenja Izvješća o održanom sastanku Vijeća i pripremama za sljedeći sastanak. U postupanju sa svim stajalištima Odbor za europske poslova nastupa u ime Sabora u cjelini te kroz Odbor prolaze dokumentacijski tijekovi koji su u potpunosti odvojeni od planirane sjednice Hrvatskoga sabora. Odbor se u tom smislu oslanja na suradnju s Informacijsko-dokumentacijskom službom i Odjelom za europske poslove Ureda za međunarodne i europske poslove Hrvatskoga sabora kako bismo dokumente s oznakom DEU i izravno dostavljene dokumente mogli učiniti dostupnima svim zastupnicima, ali i javnosti putem internestskih stranica Sabora i saborske e-doc baze. Vjerujemo da je sustav koji je uspostavljen i tijekom posljednjih skoro 9 godina hrvatskog članstva u Europskoj uniji već i uhodan te predstavlja pragmatično rješenje koje na prikladan način koristi instrumente i kapacitete koje imamo na raspolaganju. Sadržajnije uključivanje Sabora u obavljanje europskih poslova je moguće kroz postojeće mehanizme te u tom smislu prvenstveno želim ohrabriti zastupnike i radna tijela da prate tzv. izravno dostavljene dokumente Europske unije koji su objavljeni na našoj internetskoj stranici u rubrici europski poslovi. Kako je krajem prošle godine izvijestila saborska služba za medije u 2021. godini po prvi puta je zabilježena visoka posjećenost sadržaja baze izravno dostavljenih dokumenata s više od tisuću posjeta baze na engleskom jeziku kao i više od 7 tisuća posjeta istoj bazi na hrvatskom jeziku. Svako radno tijelo, zastupnik ili klub zastupnika se može izravno obratiti Europskoj komisiji vezano uz pojedine dokumente koje Komisija dostavlja Saboru, ali i vezano uz politike Europske unije te na taj način dobiti dodatne pojašnjenja i iznijeti svoje stavove. Također ohrabrujem radna tijela da češće traže od Odbora za europske poslove održavanje zajedničkih sjednica na kojima bi nam nadležni ministri ili državni tajnici podnosili izvješća o sastancima Vijeća na kojima su sudjelovali. Kao Odbor ćemo se uvijek odazvati takvom prijedlogu i omogućiti održavanje zajedničke sjednice jer mislim da je to u interesu svih. Vjerujem da bi aktivnije uključivanje zastupnika i radnih tijela u sve faze europskog zakonodavnog procesa pridonijelo i da doprinos matičnih radnih tijela i Odbora za europske poslove ne bude samo puko potvrđivanje stajališta kao što je to do sada u pravilu slučaj. Drago mi je međutim što i dalje bilježimo povećani interes radnih tijela za dokumente sa oznakom DEU. U izvještajnom razdoblju Odbor za europske poslove je razmotrio ukupno 32 dokumenta sa oznakom DEU i donio jednako toliko zaključaka o stajalištima. Od navedena 32 dokumenta s oznakom DEU, njih 27 bilo je vezano uz Radni program za 2020. godinu, a njih 5 uz Radni program za 2021.

Štoviše od početka 2020. do danas uputili smo u proceduru još 26 dokumenta s oznakom DEU slijedom Radnog programa za prošlu godinu. Oznaka godine u DEU dokumentima dakle ne ovisi o godini u kojoj se dokument upućuje, već o radnom programu u kojem je dokument sadržan.

Stajališta je Odbor za informaciju proslijedio matičnim radnim tijelima, a zajedno sa Odborom za vanjsku politiku održali smo dvije sjednice na kojima je ministar vanjskih i europskih poslova izvijestio o sastancima Vijeća za vanjske poslove na kojima je sudjelovao. U 10 sazivu odbor je uveo i praksu provedbu rasprave o izvješćima sa sastanka Europskog vijeća u svojstvu matičnog radnog tijela. Nadalje kao što smo i prilikom podnošenja prethodnog izvješća o radu istaknuli Sabor pripada manjoj skupini nacionalnih parlamenata država članica EU koje sudjeluju u izboru nacionalnih kandidata za institucije i tijela EU. Ovu zadaću u ime Sabora izvršava Odbor za europske poslove koji je u veljači 2021. raspravljao i podržao kandidature za suca i nezavisnu odvjetnicu suda pri sudu EU. Za kvalitetan rad odbora za EU poslove posebno je važna suradnja sa ostalim radnim tijelima u Hrvatskom saboru ne samo prilikom donošenja radnog programa, već osobito i kada je riječ o radu na samim stajalištima, a kao što smo već i naglasili. S obzirom da europski poslovi podrazumijevaju širok spektar tema i velik broj raznovrsnih politika EU, mišljenja različitih radnih tijela koja su specijalizirana za pojedine teme ključna su za kvalitetan rad na stajalištima. Tijekom izvještajnog razdoblja matična radna tijela su donijela ukupno 72 mišljenja o hrvatskim stajalištima, o prijedlozima zakonodavnih akata EU što je uistinu značajan porast u odnosu na 2019. kada smo zaprimili 23 mišljenja od matičnih tijela. Također naš je odbor član COSAC-a, Konferencije odbora za poslove EU, parlamenata nacionalnih parlamenata EU, te su izaslanstva odbora sudjelovala na svim sastancima tzv. COSAC-a u skraćenom obliku održanim u izvještajnom razdoblju. Jednom u formatu sastanka predsjednika odbora, a jednom na plenarnom sastanku. Osim ovog multilateralnog formata odbor je bio aktivan i u bilateralnim aktivnostima koliko su nam epidemiološke okolnosti dopuštale. Zaključno. U pravilu smo odvojeni od rada plenarne sjednice, pa stoga i podnosimo Saboru izvješća o radu kako bismo zastupnicima maksimalno približili naš rad. S druge strane kao predsjedniku Odbora želja mi je ojačati ulogu Odbora za europske poslove kao zainteresirano radno tijelo u pojedinim dokumentima o kojima se raspravlja na sjednici Sabora a koji su od ključne važnosti za RH. Također u predmetnom razdoblju primio sam sve veleposlanike država članica EU sa sjedištem u Zagrebu, kao i veleposlanike mnogih partnerskih država. Posebni naglasak stavio sam na suradnju sa državama koje smatramo partnerima EU osobito zemljama u našem neposrednom okruženju kojima i dalje stojimo na raspolaganju za suradnju u euro integracijskom procesu. U kontekstu aktualnih događanja na istoku Europe nadam se da ćemo uskoro na Odboru imati prilike raspravljati i o zahtjevima za članstvo u EU prvenstveno Ukrajine, ali i Moldove i Gruzije. S kolegicom predsjednicom Odbora za europske integracije gruzijskog parlamenta dogovaramo i posjet izaslanstva odbra Zagrebu, nadam se što skorije, a sljedeći tjedan se veselim što ćemo moći ugostiti Izaslanstvo Odbora za europske poslove Sobranja Republike Sjeverne Makedonije. U nastavku godine također ćemo se posvetiti ispunjavanju hrvatskih strateških ciljeva u okviru EU, članstvu u euro zoni i schengenskom procesu. Dozvolite mi da se na samom kraju zahvalim svim članicama i članovima odbora, mojim potpredsjednicima kao posebno i stručnoj službi Hrvatskog sabora tj. našeg odbora na čelu sa gospođom Jelenom Špiljak na podršci u radu, a posebno bih tu istaknuo i moje prethodnike, predsjednike Odbora za europske poslove gospodina Danijela Mondekara, Gordana Jandrokovića i Domagoja Ivana Miloševića koji su nam i utrli zapravo stazu za rad koji danas obavljamo i koji iz godine u godinu raste. Poštovani zastupniče dali ste nam izvješće o radu vašeg odbora koje je stvarno detaljno, opširno, iz kojeg se zapravo vidi koliko je bilo aktivnosti i to raznih aktivnosti ne samo u Saboru nego i van Hrvatske.

Znači da li je to rad svih vas ili samo nekolicine. To je prvo pitanje. I drugo pitanje rekli ste da je izuzetno važna suradnja između ostalih radnih tijela i vašeg odbora. Imate li problema sa ostalim radnim tijelima i sa kojim tijelima i koji su ti problemi ako postoje? Hvala lijepo kolega Pavić na ovom pitanju. Ja bih volio da su svi angažirani što više u radu odbora, ali zbog različitih obaveza i zbog ne znam osobnih prioriteta ne sudjeluju svi jednako u radu odbora, sudjeluju onako sukladno mogućnostima. Ali vrlo se lako iz našeg zapisnika koji su također javni daje iščitati tko je bio na koliko sjednica. Što se tiče drugih radnih tijela, odnosno odbora neki sudjeluju više, neki manje. Neki su više zainteresirani, neki manje, ali ono što mi je drago jest da iz saziva u saziv pratimo povećanja zainteresiranosti odbora, da sve više odbora raspravlja i donosi mišljenja uz teme vezane, teme koje se raspravljaju na Vijeću EU jer europski poslovi nisu vanjski poslovi. To su naši unutrašnji poslovi i to treba osvijestiti. I broj radnih tijela naravno kojih ima previše. Kolega Hajdukoviću željela bih vas pitati kao predsjednika Odbora za europske poslove da li se možete složiti sa nekim natpisima kojima svjedočimo, pa možda čak i posljednje dvije godine, ali posebno nakon posljednjih izbora za Europski parlament, da u Hrvatskoj raste euroskepticizam. Naime, teze da smo do 2019. imali u Europskom parlamentu jednog zastupnika, odnosno zastupnicu koji je bio euroskeptik, a da sada imamo nakon zadnjih izbora čak 3 zastupnika koji su euroskeptici, da istraživanja pokazuju da euro baš i nije toliko omiljena valuta hrvatskim građanima, a često ovdje u hrvatskom saboru možemo čuti pojedine zastupnike koji kažu pa ne moramo mi sve baš prenositi. to što nama Europa kaže, pa nema veze što smo mi članica EU kao da mi ne sjedimo za tim stolom i nemamo nikakav utjecaj i kao da ti zakoni nisu nastali i nekim našim posredstvom. Hvala lijepo, pa kolegice rast euroskepticizma koji je nedvojben odnosno možda propitivanje unije ja tumačim prije svega neinformiranošću i neobrazovanošću zapravo možda šire javnosti, a onda neke kolegice i kolege koje ovdje sjede u to kako EU funkcionira i kako se odluke donose. Znači jedna stvar je što su građani možda očekivali više u smislu europskih fondova, ali tu smo krivi sami prije svega što te fondove nismo uspjeli iskoristiti u maksimumu. A druga stvar je kako vi dobro kažete, mi imamo direktan utjecaj na europske politike i iz Hrvatskog sabora i iz vlade, trebamo ih početi koristiti. Jedna je koja se primjenjuje direktno u zakon, dakle tu nema puno mijenjanja u onom trenutku kad je donošeno, a drugo jesu akti koje mi možemo prilagoditi našim potrebama, ali slijedeći glavne ideje iza toga dokumenta. Dakle, imamo i na toj razini mogućnost utjecaja. Hvala gospodine potpredsjedniče sabora. Hvala na izvještaju gospodine predsjedniče Odbora za europske poslove. Moje pitanje je zapravo na tragu i ovoga što je pitala kolegica Petir i vašeg odgovora na njezino pitanje. Rekli ste da je jedan od uzroka nerazumijevanja možda položaja Hrvatske u EU ili uopće što europski poslovi jesu ili što EU je i gdje je činjenica da, pripisali ste to i neobrazovanosti s jedne strane itd., da li mislite da i naš odbor može imati ulogu u promjeni toga. Vaš prethodnik Domagoj Ivan Milošević imao je neke inicijative koje su išle prema javnosti u smislu tribina javnih itd., smatrate li da bismo mogli nastaviti neke od tih tradicija ili smisliti neke nove recimo kao odbor? Hvala kolega Glavašević, da postoji nerazumijevanje i neznanje ali recimo građanski odgoj bi bio jedan od odgovora na to pitanje. S druge strane naravno da i mi kao zastupnici, a onda i kao odbor trebamo imati tu prosvjetiteljsku notu recimo to tako. I da trebamo i političku javnost prije svega, a onda i širu informirati zapravo o svom radu i o tome što je EU. Sam je dokaz na replike koje su bile dosada, ima ih još ne znam možda promijene, možda promijene tijek, ali kad ih uspoređujem sa onim sa prošlog izvješća vam pokazuje to da su mnogi zastupnici i zastupnice zapravo shvatili što odbor radi i da nema više nekih nejasnoća oko toga. Što se tiče tribina i sličnih događanja apsolutno da, neke smo i počeli, neke ćemo i nastaviti, nažalost zbog pandemije nismo mogli sve, ali recimo Dani europskih fondova u Hrvatskom saboru koje smo organizirali zajedno sa Odborom za europske fondove ili rasprava o izvješću vladavini prava spada među njih. Poštovani predsjedniče odbora u dnevno informativnim emisijama dakle nemamo baš puno informacija što se događa u našoj EU, međutim što se tiče samog odbora kojeg vodite vidljivo je da stavove koje iznosi vlada na Europskom vijeću često nisu prošli prethodno odbor i tek se naknadno tom istom odboru dostavljaju. Kako mislite doskočiti toj lošoj praksi uz ono prvo kako riješiti zapravo informiranje javnosti i kako pomoći da dnevno informativne emisije zapravo sadržavaju informacije iz EU? Imate li možda mogućnosti da kroz odbor utječete pa i na vladu da se potrudi da kroz medije isto tako zajedno s vama informira. Evo svatko od nas može pridonijeti tome gostujući u medijima, a svakodnevno smo u medijima možemo dio posvetiti i europskim temama. Što se tiče raspravljanja izvješća i kada ona dođu na red, dakle što se tiče Vijeća EU zbog rokova i dinamike kako se pripremaju sastanci ponekad se i dnevni red donosi gotovo ad hoc, nema, vrlo je rijetko moguće unaprijed ih raspraviti, tehnički čisto. S druge strane dok postoji važeći odnosno zakon koji je na snazi ovako zapravo i moramo raditi na neki način jer postoje različiti modeli nadzora parlamenata nad radom vlade u europskim tijelima, mi smo neki hibridni između onoga da vlada ne može otići bez stava do toga da je vlada potpuno neovisna od hrvatskog parlamenta u europskim poslovima. Dakle, možemo razmišljati nakon određenih vremena prakse, možda se već sad je sazrjelo vrijeme za to, o promjeni zakona. Poštovani kolega Hajduković dakle nedavno je održana nova sjednica konferencije o budućnosti EU na kojoj su sudjelovali slučajno izabrani građani sa područja svih zemalja članica EU. Građani su tom prilikom poslali određene poruke političarima odnosno iznjedrili su određene zahtjeve. Između ostalog jedan od tih zahtjeva bio je i osnivanje nove europske vojne alijanse.

Pa ne znam što mislite pod našim službenim tijelima, ako mislite na odbor mi smo već raspravljali o nekim tadašnjim vojnim formacijama koje egzistiraju u okviru EU. Kada jako se na dnevni red vijeća stave takve točke onda ćemo o tome raspravljati kao odbor zasigurno. Što se tiče mog osobnog stava, mislim da sigurnosna situacija zahtjeva jednostavno jačanje našeg saveza. Na koji način i kako sigurnosno prije svega to ne znači samo vojni nego i obavještajni, vojnu nego samo obavještajnu i sigurnosnu suradnju također. O tome ćemo raspravljati kada neke stvari dođu na dnevni red recimo to tako. Što se tiče konferencije o budućnosti Europe, komisija, vijeće i parlament su se obavezali da će preporuke te konferencije pretočiti u djela, a preporuke su između ostalog i o vanjskoj politici, obrambenoj politici pa ćemo vidjeti kako ćemo kako će se prema tome postaviti. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani kolega Hajdukoviću kao predsjednika Odbora za europske poslove pitat ću vas pa više-manje ono što su vas pitali svi ovdje kolegice i kolege jer je očito da smo u dvorani zajedno sa vama ostali mi članovi bivšeg saziva ili ovog Odbora za europske poslove. Dakle, sa nekakvom sigurnošću mogu reći da mi svi ovdje nazočni znamo nešto više o europskim poslovima, nego što to možda znaju prosječni građani ili ljudi koji nas prate putem televizijskih ekrana ili koji prate naše rasprave.

Ali ja sam ostala zatečena koliko malo znaju o Konferenciji o budućnosti Europske o kojoj smo mi često raspravljali i u koju ste vi puno, puno se potrudili da ljudi znaju. Hvala lijepo. Dakle, govoreći o Konferenciji o budućnosti Europe svi smo imali vrlo visoka očekivanja. To je jedan projekt bez presedana kada je prvi put vodstvo Europske unije pitalo svoje građane što očekuju i žele od Unije, u kojem smjeru žele da se Unija razvija. Koncepcijski dijelom i zbog pandemije, ali i dijelom zbog proceduralnih i organizacijskih problema na žalost to nije zaživjelo u onakvom obliku kakvom sam se nadao, dakle da će to zaista biti neki forum gdje će građani moći iznijeti svoje mišljenje, da će biti svojevrsni vox populis samo na europskoj razini. Dijelom to i je bilo da se razumijemo. Međutim, ovo je novi projekt pionirski i ocijenio bih da ako više jezična i digitalna platforma ostane kako bi se na čistom hrvatskom rekli u amanet odnosno nasljeđe ove konferencije da smo već učinili puno jer će građani imati direktnu otvorenu komunikaciju stalno sa tijelima

Kao član Odbora za europske poslove htio bih pohvaliti rad Odbora, prije svega predsjednika Odbora na njegovoj sustavnosti i revnosti što se vidi iz samog izvještaja i te silne količine veleposlanika koji su dolazili u Hrvatski sabor ili je predsjednik odlazio na razgovore s njima tako da ne bih se htio toliko fokusirati na sam izvještaj, nego bih htio obraditi 3 teme koje su važne za europske poslove i poslati određene poruke u smislu odnosa prema Bosni i Hercegovini, eurozone i određenog prijedloga Kluba Mosta za energetiku.

Sama činjenica da je takva nada mogla da postoji vrijedi toliko da nije suviše skupo plaćena jednim razočarenjem ma kako teško ono bilo.“ Prevara o kojoj govori gospodin Andrić u ovom političkom kontekstu je pseudo građanska priča ili pseudo građanski koncept koji se koristi kao krinka za većinski nacionalizam, točnije dominaciju nacionalizma brojnijeg naroda. Paradoks je da se takva politika predstavlja kao nešto što nadilazi nacionalne ili kako neki međunarodni akteri pogrešno govore etničke podjele. To su tri naroda, tri nacije te su definirane kao konstitutivni narodi i u Ustavu. Prvo razočarenje koje opisuje Ivo Andrić jest politička volja bošnjačke strane koja ne postoji, jer glavni politički akter Baker Izetbegović je sam negirao identitet Hrvata i Srba u Bosni i Hercegovini izjavivši da su svi ljudi u Bosni i Hercegovini zapravo potomci, citat: „dobrih Bošnjana odnosno bogumila koji su političke silnice tek u novije vrijeme podijelite po vjerskoj i nacionalnoj osnovi“ Izetbegović je nedavno na tribini u njemačkom Mainzu rekao da je srednjovjekovna Bosna bila zasebna i posebna, kao njezino stanovništvo koje jest bilo i pravoslavno i katoličko, ali ne hrvatsko i srpsko. No zeznuo se Izetbegović.

Drugo razočarenje o kojem govori Ivo Andrić pronalazimo u mislima i retorici određenih političkih aktera u Hrvatskoj, pa i danas zastupnika u Saboru koji unatoč povijesnim činjenicama čak i svojim korijenima koji potječu iz Bosne i Hercegovine i dalje podržavaju taj pseudo građanski i povijesno neutemeljeni koncept. A treće razočarenje jest njemačka vanjska politika koja misli da dekretom, potpisom može ukidati konstitutivnost naroda u Bosni i Hercegovini i koja tako neodgovorno potkopava temelje krhkog mirovnog sporazuma koji funkcionira kao ustav države. Ta je politika moramo reći zločinačka i to treba reći jasno i glasno našim velikim prijateljima bilo da je riječ o Njemačkoj iz čije vanjske politike dolaze sulude ideje o ukidanju konstitutivnosti naroda, ili bilo da je riječ o našim visokim dužnosnicima koje je naša diplomacija ugurala u vrh Vijeća Europe da bismo dobivali odgovore koji kao da dolaze iz kabineta Bakira Izetbegovića ili Željka Komšića. Vrh bošnjačke politike očito procjenjuje da im vrijeme radi u korist i sada je već izvjesno da će sva tri naroda odnosno da će se sva tri opisana Andrićeva razočarenje preliti u formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini bez legitimnih predstavnika Hrvata. A koja je nada i gdje se ona krije u Andrićevoj izjavi? Započeli smo sa Andrićem i sa njegovim poznatim citatom ćemo i završiti „dok ima mraka ima i svanuća“

Što se tiče energetike Hrvatska se u svojoj Strategiji vodika 2050. odlučila i za interdržavni pristup strateške doline ugljika koju bi gradili zajedno sa Hrvatskom, Italijom i Slovenijom. Sa Slovenijom već dijelimo nuklearnu elektranu Krško.

Vlada RH možda i kroz ovaj naš odbor napravi određenu zajedničku platformu opskrbe prirodnim plinom sa Kraljevinom Španjolskom i Italijom. Kraljevina Španjolska je već nekoliko puta tražila ugovaranje plina na razini EU, međutim Europska komisija još nema jedinstven stav oko zajedničke nabave plina s obzirom da pojedine članice osobno kalkuliraju po pitanju količina cijena iz zasebnih i osobnih suverenih energetskih interesa. Na neki način bi zapravo trebalo napraviti strateške točke opskrbe LNG plina kojim bi se opskrbljivala cijela Europa s južne strane kontinenta. Republika Italija nabavlja svoj plin iz tri dobavna pravca, ranije iz Rusije a još uvijek iz Alžira i Katra. Također imaju LNG što je odlična zajednička poveznica i preduvjet za strateško rješavanje problema. Nije ovo bezazlena strategija iz razloga što sjeverna Europa itekako ima koncept i planira nešto što se u službenoj strateškoj terminologiji naziva nova Europa. A što je to nova Europa koju Jurgen Renders opisuje u svojoj knjizi 2052. globalna prognoza za sljedećih 40 godina. Termin nova Europa označava strateško promišljanje koji označava novu ravnotežu moći koja će se za 40 godina pomaknuti prema sjeveru Europe. U toj strategiji se očekuje da će zemlje u usponu biti skandinavske zemlje Njemačka, zemlje Beneluxa i baltičke zemlje.

I zašto je onda bitno raspraviti ovu platformu? Prema rezultatima profesora Rendersa i profesorice Camerun južne države poput Španjolske, Portugala, Grčke, Italije i država na Balkanu patit će od porasta temperature, nestašice vode što će dovesti do nestašice hrane, lošeg zdravlja i nemira. Uslijedit će kretanje stanovništva uključujući i imigrante iz sjeverne Afrike. Strateško rješenje tih dvoje profesora, a time i svih njihovih učenika koji su učili na sveučilištima u Oslu i na Oxfordu jest dvostupni sustav za Europu koji bi se realizirao do 2052. godine. S jedne strane nova Europa, odnosno sjeverne države i Europa dva južne države koje sklapaju povlašten trgovinski sporazum, ne dijele ništa više od prijašnjih struktura EU ili statusa zemalja i koje dijeli granica koja je pod teškom zaštitom kako bi se spriječila daljnja migracija stanovništva. No, neovisno o tome da li će se ostvariti njihova strategija valja uzeti u obzir da možda sjevernjaci i idu ka podjeli EU. I da li idu ili ne idu bilo bi pametno i strateški i mudro pripremiti se energetski, ekonomski, ekološki i vojno za taj period. Inicijativa sa Kraljevinom Španjolskom i Republikom Italijom je možda prijedlog tog prvog koraka. A što se tiče eura i sam predsjednik Odbora za europske poslove odlično zapazio da prilikom prezentiranja Zakona o euru nije ni bio prisutan HNB. O HNB-u smo dovoljno govorili, međutim glavni zaključak kluba MOST-a sljedeći: Hrvatsko gospodarstvo nije spremno i ne vidimo gospodarski niti cilj, niti strategiju hrvatske Vlade. Nije napravljena niti jedna ozbiljna strukturna reforma, ne povlačimo pravovremeno sredstva iz EU, ne štitimo naša poljoprivredna zemljišta i u mandatu Vlade gubimo deset Peljeških mostova na poljoprivredi. Ova Vlada RH zajedno sa ovim razbojničkim vodstvom HNB-a će možda omogućiti ulaskom u euro zonu, da nakon svake nove recesije u bliskoj budućnosti jedino što ćemo imati od ekonomskih politika su smanjenje plaća i otpuštanje radnika.

Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, predsjedniče Odbora za europske poslove Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Klub Socijaldemokrati podržat će ovo Izvješće o radu Odbora za europske poslove za razdoblje od 22. srpnja 2020. do 15. prosinca 2021. godine iz više razloga. Ja ću pokušati ovdje sažeti neke od tih razloga. Mi kao članica EU kroz europske poslove zapravo realiziramo sve one politike koje su za nas izuzetno važne, koje su važne za naše građane.

Sve ono što smo trebali učiniti i kolike žrtve smo trebali podnijeti da bi ušli u članstvo upravo zemalja i država članica Europske unije sada nam se nedvojbeno vraća.

Izuzetno je važno ovdje naglasiti da mi kao najmlađa članica Europske unije moramo imati punopravni politički, kada govorim onda ovdje mislim na punopravni politički status da se naša promišljanja i naši stavovi trebaju uvažavati i koliko vidim to iz rada Odbora za europske poslove ali i iz segmenta koji se tiče europske politike u Republici Hrvatskoj mislim da možemo biti zadovoljni.

Kao što je i sam predsjednik Odbora rekao mi ovdje imamo prostora da koristimo sve ono što je u legislativi Europske unije najbolje ono što nam može pomoći da budemo bolji, ono što nam može pomoći da se izjednačimo sa zemljama koje su ispred nas i da ulovimo korak sa njima. To su u svakom slučaju i ovdje je bitno za naglasiti i kohezijski fondovi do kojih ćemo lakše dolaziti ako ćemo obaviti sve one reforme koje proizlaze iz uređene države, a oko tih reformi do tih reformi dolazimo i upravo uređenim zakonodavstvom i prijenosom svega onoga što je u Europskoj uniji na snazi. S obzirom na to mene veseli kao zastupnicu koja je imala priliku biti i članicom Odbora za europske poslove u određenom razdoblju, upravo u razdoblju o kojem ovdje raspravljamo kroz ovo Izvješće da na sjednicama Odbora u ovome sazivu teče jedne tolerantna atmosfera, atmosfera dijaloga, atmosfera međusobnog uvažavanja, atmosfera koja ne dovodi do politikanstva već najčešće do zajedničkih stavova, do rasprava koje dovode k jednim kvalitetnim rješenjima i reći ću boljim rješenjima za Republiku Hrvatsku. Uvijek mi se sviđa kada na sjednicama Odbora za europske poslove mi zapravo raspravljamo o meritumu stvari kada ulazimo dovoljno duboko jer sa druge strane imamo stručnjake koji nam mogu odgovoriti na sve dileme i koji nas mogu u potpunosti upoznati s onim što nam određena stajališta ili direktive donose u budućnosti Hrvatske. Isto tako me veseli da je predsjednik Odbora ostvario jednu odličnu suradnju sa ostalim parlamentima, da imamo jednu jako dobru međuparlamentarnu suradnju što se tiče samoga našeg Odbora, ali isto tako da je on izuzetno uvažavan od strane veleposlanika akreditiranih u Republici Hrvatskoj odnosno veleposlanika Europske unije. To ne govorim bez razloga. Mislim da je to izuzetno bitno za Hrvatsku da su ljudi koji se bave upravo europskim vanjskim i ostalim poslovima imaju status da se vidi da oni razumiju to što rade i da se zapravo zdušno za to zalažu. Jednako tako nas u Klubu Socijaldemokrata veseli što vrlo rijetko na Odborima za europske poslove kada je interes Republike Hrvatske u pitanju a to je u većini slučajeva mi nemamo podjele na ideološkim principima na vladajućima i na oporbi. Zapravo mi imamo uvijek vrlo kvalitetne rasprave i kao što sam i naglasila uvažavanje. Zalagali bismo se za to da vidljivost rada Odbora za europske poslove da postane veća, da bude veći interes i ostalih zastupnika koji nisu članovi Odbora za europske poslove da prije nego što ta stajališta Europske unije odnosno stajališta Hrvatske postanu aktualna da se o njima informiraju i da zapravo znaju što nam slijedi u našoj zakonskoj proceduri.

Dakle i tu ima ta prednost da smo nekada dovedeni u situaciju da i sami sebe tjeramo da budemo bolji, da budemo agilniji, da se trudimo da život naših građana bude što bliži životu građana stanovnika ostalih zemalja Europske unije. To su teme kao što je ovdje rečeno o hrvatskom članstvu u euro zoni, o shengenskom prostoru to su vrlo osjetljiva pitanja, ali i pitanje koje je nametnuto i od strane Hrvatske na europskog razini pitanje europske budućnosti Bosne i Hercegovine.

Dakle, ono što bismo mi željeli i za što bismo se zalagali je težnja da o stvarima u kojima smo najbolje upućeni, koje su ustvari našeg bliskog susjedstva uistinu Europska unija sluša naše stavove da tu imamo uvažavanje i da budemo uistinu partner kojem se u potpunosti vjeruje koji je ravnopravan u tom formatu. Mislim da smo na dobrome putu. Mislim da je taj put upravo utkan u sve ono što je i predsjednik Odbora ovdje rekao da je to jedna slijednost. Dobra je praksa i i toga da na čelu Odbora je sada evo i član opozicije. Znači kao predsjednik Odbora kao što smo imali nekada tko će se sjetiti kada smo imali i proces pristupanja Hrvatske Europskoj uniji mislim da je to jako dobro i za parlamentarizam u Hrvatskoj, ali i za parlamentarizam na europskoj razini. Dakle Odbor za europske poslove ne samo da je jedan od najaktivnijih odbora u Hrvatskom saboru, najagilnijih odbora jer mora često brzo i hitno reagirati, mora se sastajati ponekad i u at hock situacijama. Ali to je Odbor koji često predlaže, to je Odbor koji inicira, to je Odbor u kojem se osim multilateralnog puno pitanja rješava i na bilateralnom planu i na taj način se zapravo jača naša pozicija u Europskoj uniji. Mislim da treba odgovorno reći da tome doprinose svi članovi Odbora ovisno o njihovom vremenu i mogućnosti, ali da pri tome šaljemo jednu jasnu sliku hrvatskog parlamenta i hrvatske države koji je za svoje strateške ciljeve nekada vanjska, sada i unutarnje politike odredio čvrstu odrednicu članstva u Europskoj uniji kao važnoga subjekta. Kao što sam rekla na samome početku ponosni smo na sve što je ovaj Odbor učinio, ali moram reći ponosni smo što je i na njegovom čelu naš istaknuti član koji je uistinu pokazao da u potpunosti razumije europsku politiku, ali i da je uvažavan od strane ostalih subjekata, prvenstveno diplomatskoga zbora ne samo u Republici Hrvatskoj već i ostalih članica Europske unije. Stoga podržavamo ovo Izvješće.

Rado bih vam iznijela nekoliko informacija o radu same Konferencije iako je predsjednik Odbora i o tome govorio u svom Izvješću.

Sastavni dijelovi Konferencije su prije svega jezična digitalna platforma, dakle mjesto na kojemu građani mogu razmjenjivati ideje i davati svoj doprinos putem interneta, zatim decentralizirana internetska fizička i hibridna događanja u organizaciji pojedinaca. Zatim, organizacija nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela, četiri europska panela građana i građanki te plenarne skupštine, konferencije koje raspravljaju o preporukama nacionalnih i europskih panela građana, te o doprinosima prikupljenima putem višejezične digitalne platforme. Odluke o radu Konferencije, njezinim procesima i događanjima donose se konsenzusom. Rad plenarne skupštine podupire 9 tematskih radnih skupina. Zaključci same plenarne skupštine Konferencije koju objavljuje Izvršni odbor bit će predstavljeni na političkom događanju na Dan Europe 9. svibnja 2022. godine. Nakon toga tijekom svibnja 2022. godine Izvršni odbor Konferencije trebao bi predstaviti završno izvješće odnosno završni konačni ishod Konferencije zajedničkom predsjedništvu i trima institucijama koje ono predstavlja. Tri će institucije brzo ispitati kako učinkovito slijediti ovo izvješće svaka u svojoj sferi nadležnosti i u skladu s ugovorima. Cilj je Konferencije omogućiti otvorene, uključive, transparentne i strukturirane rasprave s građanima iz različitih sredina iz svih društvenih slojeva kao i s predstavnicima civilnog društva, dionicima s europske nacionalne i regionalne razine, s nacionalnim i regionalnim parlamentima, zatim s Odborom regija, Europskim gospodarskim i socijalnim odborom, socijalnim partnerima te akademskom zajednicom o oblikovanju budućih politika i ambicija Europske unije uključujući dakle sve što se događa u svjetlu pandemije Covid-19 te na taj način doprinijeti tekućim aktivnostima usmjerenim na jačanje otpornosti same Unije. Zainteresirani dionici svoja mišljenja i gledišta mogu izraziti u okviru događanja i dijaloga koji su organizirani diljem Europske unije kao i putem interaktivne višejezične digitalne platforme. Svaka država članica može organizirati i dodatna događanja kao što su nacionalni paneli građana ili tematska događanja u skladu sa svojim nacionalnim ili institucijskim posebitostima. Nacionalna i europska događanja organizirana su u skladu sa skupom načela i minimalnim kriterijima u kojima se odražavaju vrijednosti Europske unije.

Uzimajući u obzir strateški program Europska unija za razdoblje od 2019. do 2024. političke smjernice aktualne Europske komisije te izazove uzrokovane pandemijom Covid-19 rasprave među ostalima obuhvaćaju i sljedeće teme: izgradnju zdravog kontinenta tzv. zdravstvena unija, borbu protiv klimatskih promjena i izazova u području okoliša, gospodarska i socijalna pitanja u interesu građana, socijalna pravednost, jednakost i međugeneracijska solidarnost, zatim digitalna transformacija Europe, europska prava i vrijednosti uključujući vladavinu prava, izazovi povezani s migracijama, sigurnosna pitanja, uloga Europske unije u svijetu te demokratski temelji Europske unije i načini na koje ih je moguće ojačati odnosno kako ojačati demokratske procese na kojima se temelji sama Europska unija. Raspravama se mogu obuhvatiti i međusektorska pitanja povezana sa sposobnošću Europske unije da ostvari prioritete politika kao što su bolja regulativa primjena supsidijarnosti i proporcijalnosti, a građani mogu potaknuti dodatna pitanja koja smatraju izuzetno važnim. S jedne strane mislim da je danas važno i prenijeti rezultate istraživanja koja je Eurobarometar dostavio, a tiču se same budućnosti Europe, dakle radi se o građanima odnosno o njihovim stajalištima o određenim pitanjima, pa tako prema posebnom istraživanju Eurobarometra o budućnosti Europe koje je objavljeno 27. siječnja 2022.g. čak 91% ispitanika u dobi od 15 do 24.g. smatra da borba protiv klimatskih promjena može doprinjeti njihovom zdravlju i dobrobiti, a s njima se slaže čak i 84% ispitanika koji su stariji od 55.g. Gotovo polovina Europljana 49% klimatske promjene drži glavnima globalnim izazovima koji utječu na budućnost EU. Velika većina podupire i okolišne ciljeve Europskog zelenog plana, dakle njih 88% Europljana smatra da je važno povećati udio energije iz obnovljivih izvora u europskom gospodarstvu i postići veću energetsku učinkovitost, dok čak 80% njih smatra da je važno da Europa postane prvi klimatski neutralan kontinent do 2050. i da se promiče rast tržišta vozila s nultim i niskim emisijama. Osim toga ispitanici su kao izazove za budućnost EU istaknuli zdravlje, njih 34 ispitanika, te prisilnu migraciju i raseljavanje oko 30% ispitanika. Smatraju da će usporediv životni standard, njih 31% ispitanika i zajednička zdravstvena politika, dakle 22% najviše doprinjeti budućnosti Europe. Vrlo važnima smatra se i veća solidarnost među državama članicama, dakle 21% i energetska neovisnost, njih 20% Na pitanje s kojim se izazovom suočava EU najčešći su odgovori bili socijalna nejednakost, to smatra njih 36%, nezaposlenost 32%, zaštita okoliša i klimatske promjene 32% i naravno pitanje migracija 31% Glavnom prednošću EU Europljani smatraju demokraciju, ljudska prava i vladavinu prava, njih 27% nakon čega slijedi gospodarska, industrijska i trgovinska moć EU, njih 25% Prema mišljenju ispitanika vrijednosti koje EU najbolje utjelovljuje u usporedbi s drugim zemljama jesu prije svega mir, dakle njih 50%, sloboda mišljenja 47%, socijalna jednakost i solidarnost 45%, te tolerancija i otvorenost prema drugima 44% Velika većina Europljana sretna je što živi u EU, njih čak 81% i u svojoj zemlji njih 89%, te su zadovoljni obiteljskim životom, njih 89% Oko 43% Europljana izjavilo je da je glavna prednost uključivanja mlađe generacije u Konferenciju budućnosti Europe to što će se raspravljati o pitanjima koja su važna za njih, a kao druge prednosti ističu i njihovu energiju i motivaciju za reforme i promjene, dakle njih 35% ispitanika i odlučnost da se riješe aktualna društvena pitanja važna za budućnost Europe, njih 33% ispitanika, 59% ispitanika spremno je sudjelovati tako da odgovore na anketu, a gotovo svaki drugi njih 46% može zamisliti da sudjeluje u događanjima u svojoj blizini. Osim toga zainteresirani su i za sudjelovanje u internetskim savjetovanjima, njih 40%, predstavljanje ideja i prijedloga europskim i nacionalnim političarima čak 39%, te sudjelovanje u europskim, kulturnim i sportskim događanjima povezanim s konferencijom, njih 39% Općenito ključnim pitanjima konferencije smatraju klimatske promjene i okoliš 44%, zdravlje 40%, te snažnije gospodarstvo, socijalnu pravdu i radna mjesta njih 40% Od konferencije očekuju konkretne rezultate, a motivacija većine njih, dakle 53% ovisi o tome koliki je stvarni učinak njihovog sudjelovanja. Zahvaljujem.

Prema Zakonu o suradnji sabora i vlade u europskim poslovima saborski Odbor za europske poslove ima gotovo jednake ovlasti. Kolika je važnost odbora, utjecaj koji bi on trebao imati u zemlji članici EU govori i činjenica da se odbor razlikuje od ostalih radnih tijela HS jer ima dva potpredsjednika, jednog iz reda vladajućih i jednog iz reda opozicije, dakle osim pukog usklađenja s europskim zakonodavstvom svrha odbora trebala bi bili jačanje utjecaja zemlje članice unutar EU i izvan nje, ali to bi trebalo imati viziju i odrediti se dugoročne ciljeve. Dakle, pravo je pitanje da li odbor ispunjava svoju ulogu ili samo djeluje po principu bespogovornog usklađivanja domaćeg zakonodavstva s europskim zakonodavstvom i to uvijek po hitnom postupku.

Vlada je dužna izvijestiti sabor ako odstupi od zaključka odbora o stajalištu koje će zastupati u institucijama EU, međutim odbor se marginalizira i njegova funkcija se zanemaruje. Odbor dozvoljava premijeru da stavove koje će vlada zastupati na Europskom vijeću dostavlja tek nakon što su ti stavovi već izneseni, a sastanci vijeća održani. Još uvijek većinu stajališta vlada donosi samostalno bez konzultacija sa saborom ili sa hrvatskom javnošću uopće.

Broj izvještaja ministarstava o sastancima Vijeća EU na kojima su zastupali hrvatska stajališta je stalno u padu. Resorni ministri u nekim drugim europskim zemljama kao što je npr. Estonija, Danska, Finska, Švedska predstavljaju i brane stajališta pred specijaliziranim parlamentarnim odborima ovlaštenima nadzirat rad vlade u europskim poslovima. Dobro je što je od ovog saziva sabora uvedena praksa provedbe rasprave o izvješćima sa sastanka Europskog vijeća u svojstvu matičnog radnog tijela, što je svakako pomak. Europska politika je i naša politika. Europska politika se tiče i svih naših građana, zakonodavstvo EU odražava se na živote nas i naših građana. Zbog toga smatramo da odbor mora zaključcima tražiti od institucija da dostavljaju provedbu postupaka procjene učinka propisa za dokumente EU iz radnog programa kako bi se na vrijeme znalo, kao bi se na vrijeme znalo kako će europsko zakonodavstvo utjecati odnosno reflektirati se na naše živote. Kako iskrivljenu sliku u ulozi Hrvatske u EU imaju vladajući pokazuju nizom afera npr. uhićenjem ministrice, loše raspolaganje novaca iz EU fondova, 30 milijuna eura izravnih poticaja bit će uskraćeno našim poljoprivrednicima, to je kazna Ministarstvu poljoprivrede, međutim to je nešto na što Odbor za europske poslove nažalost ne može utjecati, ali to svakodnevno negativno utječe na hrvatske građane. Kako se slika naše uloge u europskoj politici promijeni tada će i odbor svojim raspravama, idejama i strategijama aktivno doprinositi hrvatskoj europskoj politici i tada ćemo moći reći da Odbor za europske poslove u potpunosti ispunjava svoju ulogu. Time posebno i naglašavam i posebnu ulogu odbora, njegovo vođenje, ali apostrofiram maćehinski odbor vlade i vladajući naspram tog odbora. I na kraju isto tako posebno i naglašavam potrebu većeg informiranja javnosti o tome što se događa na raznim tijelima EU, to ne možemo raditi pojedinci ovdje u HS, to sustavno mora raditi vlada i ovaj odbor kroz formalne kanale informiranja sa stalnom komunikacijom i upućivat im na to da kamere HRT-a moraju biti i u institucijama HRT-a i da na Dnevniku HRT-a moramo slušati i vidjeti ono što mi kao građani EU zapravo moramo i budemo provodili u svojim zakonima. Hvala lijepo. Na kraju Klub SDP-a će podržati izvješće.

s obzirom na temu valjda smijem na talijanskom ovaj put. Ovaj odbor je kao što je, kao što je više kolegica i kolega istaknulo pomalo drugačiji od većine odbora u HS, ima doista dva potpredsjednika i jedan iz opozicije i jedan iz vladajućih i intencija, intencija tog posebnog statusa ima svoju podlogu u činjenici da bi europska politika trebala nominalno barem u ideji svojoj bi trebala biti rezultat nekakvog konsenzusa oko nekih ključnih nacionalnih interesa oko kojih onda na tijelima na toj nekakvoj europskoj razini koja je onaj jedan čardak ni na nebu ni na zemlji i kao što smo i u replikama na izlaganje predsjednika odbora čuli zapravo nije nešto što je u ovih nekoliko skromnih godina našeg članstva postalo organski razumljivo i nešto što se podrazumijeva. Ja ću ovdje reći da smatram da, da jedan dio uzroka tome proizlazi iz činjenice što, što generalno je do sada bila praksa nekad više nekad manje da kreiranje europske politike i europskih politika ipak nije bilo smješteno u parlamentu nego je bilo smješteno mahom u izvršnoj vlasti. Ono čak nije bilo smješteno ni na drugom brdu koje je bitno po našem ustavu za europsku i za vanjsku politiku na Pantovčaku, ona je mahom bilo preko puta ovoga trga u Banskim dvorima i to nije, dakle ja mislim da je to generalno jedna ona loša demokratska praksa u Hrvatskoj ta činjenica da je, da je težište zakonodavnih svih procesa, svih procesa odlučivanja, kreiranja apsolutno svih politika je zapravo smješteno u izvršnoj vlasti i onda to druge instance i druge aktere političke na kraju krajeva u ovoj zemlji stavlja u poziciju da uglavnom ostanu bez posla. Tako iako mi imamo jedan jako dobar odbor članice i članovi ovog odbora, kako vanjski tako i oni koji su zastupnice i zastupnici u HS dakle mi redovito imamo vrlo kvalitetne rasprave, čak i u situacijama u kojima sukobljavamo mišljenja oko kojih se ne slažemo, možda nekako ipak uspijevamo mahom doći do, do nekakvih zajedničkih temelja u velikoj većini slučajeva, ne uvijek jesmo aktivni doista kao što je kolegica Posavec Krivec istaknula i kao što je vidljivo na kraju krajeva iz izvješća predsjednika, ali činjenica je i to je stav našeg kluba zastupnica i zastupnika da to nije dovoljno. Zato ovaj pomalo dugačak uvod služi tome zapravo da bih argumentirao da ne smatram da je isključiva krivnja na odboru zato što možda nisu ispunjene neke želje i očekivanja i mogućnosti koje ovaj odbor ima na kraju krajeva. Dao bih nekoliko prijava, stajališta za Europsko vijeće kasne redovito i to smatra i puno puta sam o tome govorio i ja to smatram vrlo ozbiljnim problemom. Naime, to je problem za nas, to nije problem za izvršnu vlast koja ih kreira na kraju krajeva.

Jednom prilikom je državna tajnica Metelko Zgombić na jednoj od sjednica kada sam joj postavio to pitanje što o tome misli, mislim da je čak i premijer o tome govorio svojevremeno su rekli da evo kroz rasprave u HS-u oni sve prate pa onda dobiju nekakve povratne informacije koje valjda u teoriji onda utječu i na njihove stavove koje će onda oni nama poslati, kao oni to uzmu u obzir. Ali to je crna kutija, dakle mi to ne vidimo, mi to ne znamo, mi ne dobijemo nikakvu vrstu fitbeka o tome što od naših rasprava, koji od naših stavova su uzeti u obzir i kao inkorporirani u ta stajališta. Zato smatramo da bi taj proces morao biti institucionalan kao što je zapravo i zamišljeno da bude institucionalan. Na taj način u jednom dijalogu koji je moguć s ovim odborom, koji je moguć sa članicama i članovima kažem kako vanjskim tako i zastupnicama i zastupnicima u odboru, dakle ja smatram da bi to skinulo značajan komad tereta između ostaloga i sa izvršne vlasti. Što se tiče nekih drugih stvari, dakle osim što nemamo upliva u kreiranje stajališta, naš maksimum je ustvari reagiranje na njih i to već nakon što je kasno. Naš odbor također, bili smo naša delegacija našeg odbora nedavno je bila na COSAC-u u Parizu i pokazali su nam jednu statistiku o tome odnosno koliko parlamenata iz zemalja članica je slalo mišljenja o pojedinim temama, o pojedinim zakonodavnim inicijativama, koliko ih je radilo nadzor supsidijarnosti. Naš odbor nije među njima, naš odbor je reaktivan većinom umjesto da je proaktivan. Dakle, zašto mi ne bismo radili nadzor supsidijarnosti na kraju krajeva? Zašto naš odbor ne bi recimo tražio procjenu učinka propisa pojedinih od tijela? To je isto mogućnost koju imamo, to je isto mogućnost koju imamo. Dakle, kolikogod se mogu apsolutno složit sa ocjenama da je naš odbor ono generalno vrlo aktivan, da u njemu sjede vrlo zainteresirani članovi i članice smatram da imamo neke institucionalne mogućnosti koje bismo mogli iskoristiti i ja mislim da bi to bilo stvarno na korist Hrvatske kada bismo to i učinili. Tu je također pitanje recimo nadzora usklađivanja pravnog sustava RH s EU, nešto što također, mislim mi to nominalno radimo, ali mi to ne radimo kroz neki proces zajednički koji onda ono je vidljiv i da o njemu možemo isto izvještavati priliko ove točke u HS-u. Na kraju osvrnuo bih se možda na nekoliko stvari iz ranijih rasprava, neke ću ostaviti za svoju pojedinačnu raspravu. Prije svega tu je pitanje Konferencije o budućnosti Europe. Mislim da je to i generalno stava koji smo spomenuli, to je notorna činjenica da naše građanke i građani još uvijek ne osjećaju EU kao ono kad kažu mi ili naše je nemaju dojam da se to proteže ipak dalje od granice RH, a to doista nije slučaj. Jedan od razloga za to je povijesni trend antagoniziranja Bruxellesa, dakle antagoniziranje politika, političarki i političara koji su birani na dužnosti u EU, bilo da je riječ o zastupnicama i zastupnicima, bilo da je riječ o Europskoj komisiji na kraju i o Europskom vijeću da se odluke uvijek donose negdje drugdje. Dakle, ironično je da su neki od glavnih krivaca za takvu vrstu retorike zapravo imali uloge u vođenju Hrvatske u EU, a ono njihov stav je u biti vrlo limitiranom, ja bih rekao proeuropski, to je nekakav, oni bi to možda artikulirali kao neku vrstu suverenizma, ali korištenje nečega što smo ugradili u naš pravni sustav, nečega što smo prihvatili, antagoniziranje toga i korištenje kao političke poluge za opravdavanje nekih nepopularnih odluka naprosto nije dobra praksa i to će nam se obiti o glavu. Dakle, Konferencija o budućnosti Europe je jedno mjesto ono na čemu trebamo više radit i mislimo da naš odbor u tom procesu može imati isto tako mnogo aktivniju ulogu nego što je do sad imao. Mislim da također sa popuštanjem mjera pandemijskih možemo se vratiti i ponovo razmisliti i revidirati neke prakse koje smo imali prije pandemije, a pogotovo kažem u kontekstu konferencije o budućnosti Europe. Hvala. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovane zastupnice Marijane Balić.

Dakle, pred nama je danas kako smo i čuli iz uvodnog izlaganja Izvješće o radu Odbora za europske poslove za razdoblje od 22. srpnja 2020. do 15. prosinca 2021.g., čiji je rad dakako bio obilježen izvanrednim okolnostima izazvanim prije svega najvećom pandemijom u zadnjih 100.g., pandemijom Covid-19, ali jednako tako i potresima koji su pogodili Zagreb u ožujku 2020.g. i Banovinu u prosincu iste godine. Riječ je o izvješću koje odbor podnosi u skladu s obvezama iz čl. 65. U pravilu kako smo i čuli Odbor za europske poslove jednom godišnje podnosi saboru izvješće o radu koje se poklapa s kalendarskom godinom uz iznimke za pojedina razdoblja poput ovog koji je danas pred nama iz razloga što je konstituiranje 10. saziva HS i izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za europske poslove od 22. srpnja 2020.g. Izvješće je vrlo iscrpno, detaljno, te kvalitetno pripremljeno, zasebna poglavlja su posvećena sudjelovanju odbora u procesu donošenja odluka na europskoj razini, suradnje s drugim tijelima, radnim tijelima HS, te suradnji sa zastupnicima u Europskom parlamentu izabranih u RH, suradnji sa Europskom komisijom, kao i informiranje o izravno dostavljenim dokumentima EU, jednako tako i o usklađivanju zakonodavstva, međuparlamentarnoj suradnji, te aktivnostima i organizaciji rada stručne službe odbora. U predmetnom razdoblju Odbora za europske poslove održano je ukupno 28 sjednica od čega su bile 3 tematske i to u okviru kakav smo već čuli Dana fondova EU, a odnosile su se na slijedeće teme, predstavljanje višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. do 2027., zatim programiranje fondova EU, provedba sigurnosne politike, te strateški plan zajedničke poljoprivredne politike u RH i operativni program za ribarstvo i akvakulturu, što su sve vrlo bitne teme. Treba spomenuti i to da je odbor na svojoj sjednici koja je održana 9. prosinca 2021.g. simbolično obilježio za nas povijesno važan datum, potpisivanje ugovora o pristupanju RH EU i to na samu 10., 10. obljetnicu. Jednako tako treba spomenuti i sudjelovanje predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za europske poslove u brojnim međuparlamentarnim, bilateralnim i multilateralnim aktivnostima u okviru međuparlamentarne suradnje koje su unatoč značajnim ograničenjima intenzivno, osobito intenzivirale u predmetnom razdoblju. Odbor za europske poslove također kontinuirano prati postupak usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU budući da RH kao država članica EU ima obvezu preuzimanja pravne stečevine u hrvatsko zakonodavstvo. Tako je plan za 2021.g. sadržavao ukupno 56 zakonodavnih mjera kojima se preuzimanje, propisi EU. U izvještajnom razdoblju sabor je usklađivao zakonodavstvo i za 2020.g. čiji je plan obuhvaćao 62 zakonodavne mjere. Ukupno je tijekom 10. saziva u saborsku proceduru upućeno 127 zakonskih prijedloga od kojih je 63 doneseno, 50 ih je prihvaćeno u prvom čitanju, a 14 ih je sa zaključenjem izvještajnog razdoblja još uvijek u proceduri, te se rad na njima nastavlja i u ovoj godini odnosno 2022. Na razini EU izvještajno razdoblje je bilo obilježeno uz suzbijanje gospodarskih, političkih i društvenih posljedica pandemije covid-19 i početkom rada Konferencije o budućnosti Europe čiji je značaj u kontekstu oporavka EU od covid-19 krize postao još relevantniji, a sve s ciljem pokretanja široke i otvorene rasprave o budućnosti EU. Konferencija je, kako smo već imali prilike čuti, pokrenuta na Dan Europe 9. svibnja prošle godine i njen završetak je planiran za ovu godinu jednako tako na Dan Europe. Ona bi trebala dodatno približiti EU građanima, kao i doprinjeti oblikovanju zajedničke budućnosti odnosno doprinjeti izgradnji moderne vizije ujedinjene gospodarski održivije i solidarnije Europe. Kada je riječ o suradnji odbora sa institucijama i tijelima EU treba istaknuti slijedeće. U odnosu na prethodne godine zbog epidemioloških razloga u izvještajnom razdoblju značajno su smanjena učestali sastancima s predstavnicima Europske komisije. No unatoč ograničenjima održan je videokonferencijski sastanak s povjerenikom Europske komisije za pravosuđe na kojem se raspravljalo o prvom izvješću Europske komisije o vladavini prava za 2020.g. i pripadajućem poglavlju za RH, kao što je i nastavljena i suradnja s potpredsjednicom Europske komisije za demokraciju i demografiju gđom. Dubravkom Šuicom. Članovi Europskog parlamenta izabrani u RH uglavnom su u ovom razdoblju pozvani na sudjelovanje na sjednici odbora videokonferencijskim putem, a tijekom 2021.g. organiziran je i videokonferencijski sastanak s tada prvom potpredsjednicom Europskog parlamenta nadležnog za odnose s nacionalnim parlamentima, a sada predsjednicom Europskog parlamenta gđom. Robertom Metsolom. Članica Europskog revizorskog suda iz RH gđa. Ivana Maletić je i krajem prošle godine, točnije 4. studenog 2021.g. predstavila godišnje izvješće Europskog revizorskog suda za 2020.g. Konferencija Odbora za poslove unije parlamenata EU ili skraćenije COSAC kako smo već čuli, predstavlja važnu platformu susreta i razmjena mišljenja i u njenom radu Izaslanstvo Odbora za europske poslove sudjeluje na svim sastancima. No zbog već poznatih ograničenja odnosno epidemiološke situacije svi sastanci COSAC-a tijekom predmetnog izvještajnog razdoblja su održani videokonferencijskim putem. Posljednji sastanak koji je održan u tradicionalnom formatu održan je u sklopu parlamentarne dimenzije hrvatskog predsjedanja Vijećem EU početkom 2020.g. u Zagrebu. Kada je pak riječ o razmatranju izvješća o sastancima Vijeća EU i izvješćavanje o sastancima. Treba istaknuti kao Vlada RH redovito dostavlja stajališta RH za sastanke Vijeća EU. Ovdje dakako treba i podsjetiti kako upravo trenutna vlada je uvela praksu češćeg izvješćavanja sabora o europskim aktivnostima i praksama kako bi se najbitnije zajednički analiziralo i komentiralo, a sve u cilju boljeg informiranja zastupnika i hrvatskih građana odnosno u cilju senzibiliziranja hrvatske javnosti o europskim temama koje su dakako u svojoj punini i hrvatske teme. Dok je u 10. sazivu odbora uvedena praksa provedbe izvješća raspravu o izvješćima sa sastanka Europskog vijeća u svojstvu matičnog radnog tijela, a uoči rasprava o izvješćima na sjednicama sabora. Bitno je dakle da hrvatska javnost osjeti odnosno treba osjetiti i jasnije percipirati prednosti koje im u njihovoj svakodnevnici donosi članstvo u EU. Teme od posebnog interesa za Hrvatsku su dakako pripreme za ulazak u Schengenski prostor i europodručje, nastavak politike proširenja i situacije u regiji Istočne Europe. Možemo reći kako je 2021. godina u političkom smislu sa aspekta Hrvatske u odnosu prema EU važna u kontekstu ispunjavanja zadanih okvira i kriterija prema Schengenu i europodručju. I vjerujem kako će tijekom ove godine donijeti odluka o članstvu Hrvatske u Schengenskom prostoru, a čime će Hrvatska ostvariti svoja dva strateška cilja. Zaključno želim još jednom pohvaliti izvješće Odbora za europske poslove, kao i stručnu službu odbora, ali je tako i sve napore koje je Odbor za europske poslove učinio u okviru svog djelokruga rada tijekom izvještajnog razdoblja.

Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi predsjedniče Odbora za europske poslove, zastupnice i zastupnici, mislim da je prilika sada kada raspravljamo o izvješću Odbora za europske poslove podsjetiti se na neke političke činjenice, a to je da je Hrvatska punopravna članica EU, da smo to dosta mukotrpno uspjeli postići uz velike napore, dugotrajne procese i ponekad stavljanje tereta na naša leđa za koji u stvari nismo bili odgovorni, tako da je ova rasprava možda i prilika zahvaliti svima onima koji su sudjelovali u tim dugotrajnim procesima i pregovorima na poslu koji su odradili. Iz naše perspektive danas naravno da je lako biti general nakon bitke i možda komentirati mi bi to napravili drugačije ili bolje ili možda nije trebalo baš tako. No, činjenica je da je to bio jedan vrlo velik poduhvat koji možemo se složiti svi zajedno bez obzira kojoj političkoj opciji pripadamo da je uspješno okončan. No, to je ujedno i postupak koji kontinuirano traje jer onog trenutka kad smo postali članica EU u stvari nismo završili proces nego smo tek počeli aktivno participirati i sudjelovati u donošenju odluka za, koje su važne za budućnost Hrvatske i hrvatskog naroda. I to je ujedno prilika da taj svoj utjecaj koristimo na najbolji mogući način kako bi pozicionirali naše interese, zaštitili ih ali adresirali probleme kojih naravno da uvijek ima. Mislim da u reguliranju pitanja koja su nam važna i koja nas muče ne bi se uvijek trebali pozivati na EU ako ona ta pitanja nije regulirala odnosno konkretno ukoliko mi uočimo da postoji prostor za zakonska rješenja koja bi mogla pomoći u uređenju pojedinih pitanja u Hrvatskoj bez obzira što EU ta pitanja nije regulirala ja mislim da mi trebamo posegnuti za zakonskim instrumentima jer je to naš posao. Primjerice ja sam nedavno apelirala da se zakonski propiše rok na koji meso može biti smrznuto zbog toga što smo otkrivali na našem tržištu doista meso iz doba dinosaura, koje je staro 7 godina. Ja mislim da to nije dobro za naše građane kao što nije dobro niti za građane EU, a takvo meso je očigledno stiglo od nekud preko granice u Hrvatsku. Pa tako propisat ćemo ako želimo propisati kao što možemo propisati i što je to svježe meso da izbjegnemo prevare koje se događaju, a takvih prevara ima puno i te prevare štete našim poljoprivrednim proizvođačima, ali ujedno one štete i našim potrošačima. Zato bih tu voljela da budemo nekako realni, ne da EU koristimo često kao izliku ako možda nismo ni pronašli najbolji model za određeni problem ili ako nam se s nečim ne da baviti. Dakle, mislim da trebamo jednostavno se početi suočavati sa onim što jesu realni problemi i rješavati ih. Ono što nekako ja imam bar tako stječem dojam ponekad u saborskim raspravama ovdje da postoji jedna struja u saboru koja možda i nesvjesno promiče euroskepticizam, a za koji je očigledno da je ipak uzeo posljednje vrijeme maha i o tome smo svjedočili na posljednjim europskim izborima gdje su se čak izabrala 3 eurozastupnika koja su deklarirani euroskeptici i čini mi se da je to nekako poruka oko koje bi trebali možda porazmisliti na koji način i Odbor za europske poslove može dati doprinos možda u pojašnjavanju nekih politika, u pojašnjavanju naših ovlasti, naše uloge, našeg doprinosa, našeg utjecaja jer mislim da smo puno napravili. Ono što prolazi ispod radara jest veliki posao koji je napravljen oko ulaska u Schengen i ulaska u Eurozonu. Nije bilo jednostavno uvjeriti druge države članice, unatoč tome što smo ispunili kriterije da doista ta vrata za nas trebaju biti otvorena. Puno je tu truda uloženo i čestitam svima onima koji su na tom poslu radili, a ujedno i apeliram na to da se evo nekako čuje ono što zastupnici poručuju posebno članovi Odbora za europske poslove gdje bi mi voljeli da naša uloga u procesima kad govorimo [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] o stajalištima bude ipak malo veća. Kolegice Petir apsolutno ste u pravu. Naš europski put hrvatski europski put je bio jedan od rijetkih zapravo konsensualnih stvari koje smo uspjeli dotjerati od početka do kraja, al kao što ste rekli zapravo taj put nije završio našim ulaskom u EU, on je tek i počeo. Ono što bih volio da posvijestimo i sa ovom raspravom prije svega je među zastupnicima i zastupnicama jest da se svatko može obratiti Europskoj komisiji sa pitanjem, prijedlogom, mišljenjem dakle i radna tijela i klub zastupnika, ali i svako od nas ponaosob kao zastupnika. Prema tome, možemo direktno komunicirati sa Komisijom, direktno predlagati, direktno pitati, direktno iznositi mišljenja i ne smijemo Bruxelles koristiti kao izliku zašto se nešto ne može. Može se, samo možda drugačijim putem i možda malo duže će trajati da to toga dođemo jer moramo sjesti za stol sa još 20-ak članica EU, ali se može. Potpuno ste u pravu jer instrument političkog dijaloga tome i služi da i zastupnici pojedinačno i građani, ali matična radna tijela mogu komunicirati direktno sa Europskom komisijom, tražiti određena pojašnjenja i davati svoje prijedloge. Moram reći da ja kao predsjednica Odbora za poljoprivredu koristim to pravo za svoj odbor i mi smo imali takav politički dijalog sa Europskom komisijom u više navrata oko tema za koje smo mislili da je važno reagirati prije nego što se donesu neki zaključci odnosno po modelu željezo se kuje dok je vruće, pa smo tako u procesu oblikovanja zajedničke poljoprivredne politike otvorili taj politički dijalog kod izrade Nacionalnog strateškog plana kako bi čuli preporuke Europske komisije i kako ih čuli svi oni koji ih trebaju čuti također i uvažili ih, ali i kod Strategije Od polja do stola i svih drugih dokumenata za koje mislimo da su važni. Kolegice Petir mislim da je vrlo interesantno da ste postavili pitanje zapravo i kao repliku na izlaganje uvodno kolege Hajdukovića i sada u vašoj raspravi o euroskepticizmu i o zastupnicima u Europskom parlamentu koji su euroskeptici. Nekako pogledamo li na te posljednje europske izbore oni se zapravo čine užasno daleko iako nisu toliko daleko, ali kao da je politički moment u cijeloj Europi bio dosta drugačiji. Mislite li da je to zapravo bilo na neki način slučajno u tom trenutku ili vidite nekakve dublje poveznice sa aktualnim političkim trendovima u Hrvatskoj odnosno da li mislite npr. iako je nezahvalno raditi tu projekciju npr. da su danas europski izbori da li bismo isti rezultat ili ipak bolji ili lošiji u smislu euroskepticizma s jedne strane i nekakve nekog proeuropskog stava s druge? Hvala. Hvala vam lijepa kolega Glavaševiću. Pa teško je naravno biti prorok, ali ja mislim da bi ti izbori danas bitno drugačije izgledali, ne samo zbog korona krize koju smo imali svih ovih događanja na geopolitičkom planu nego zbog toga što su upravo neki od tih zastupnika koje ja sada ne želim imenovati, ali svi znamo o kome se radi pokazali da su oni isključivo populizmom osvojili te mandate i da tamo nisu napravili ništa korisno za Hrvatsku, dapače da su svojim ponašanjem Hrvatsku na neki način stavili na stup srama što mislim da Hrvatska ne zaslužuje niti je to uloga eurozastupnika. Svi koji su izabrani na tako visoke dužnosti trebali bi zajedničkim nastojanjima pokušat oblikovat zakonodavstvo i utjecati da hrvatski narod živi bolje, a ne to koristiti u neke svrhe koje su doista neprimjerene.

Evo kao što sam najavio u raspravi u ime kluba mislim da je bilo još nekoliko momenata tokom ove rasprave na koje se vrijedno zapravo osvrnuti i kolegica Balić je u svojoj raspravi u ime kluba govorila i o sadržaju tema kojima smo se bavili, na neki način i kolegica Petir i mislim da je to dosta važno. U svojoj raspravi je kolega Troskot kojega nažalost nema, on je morao ići, se dotaknuo odnosa prema BiH i iako sad to nije ta točka i nije zapravo nije format, mi se kao odbor jesmo tim pitanjem bavili puno i ne samo na Odboru za europske poslove nego smo se bavili tim pitanjem i na Odboru za vanjsku politiku. Jedna od ono na što smo mi kroz odbor pa tako i na zadnjem COSAC-u recimo stavili naglasak kada su u pitanju zemlje Zapadnog Balkana, a to se pri tom najviše mislim u velikoj mjeri se to odnosi i na BiH kolikogod je ta situacija ono komparativno kompliciranija recimo nego neke druge zemlje koje su kandidatkinje u tom dijelu naše susjedstva. Inzistirali smo i nastavljamo inzistirati i u tome smo doista jednoglasni na tome da EU održi svoja obećanja zemljama u našem susjedstvu i da europski put tih zemalja ni u jednome trenutku ne smije biti upitan. I zapravo na tom zadnjem COSAC-u smo problematizirali to upravo kroz prizmu ovog neka mi bude dozvoljena metafora santo subito pristupa za Ukrajinu u kontekstu proširenja. Dakle, zemlje Zapadnog Balkana kada gledaju, mislim dakle neusporediva je situacija, iznimno je teška, apsolutno treba otvoriti pristupni proces za Ukrajinu itd., ali bilo je onih koji su na tom COSAC-u zagovarali da kao ono sad odmah primimo Ukrajinu u članstvo u EU i kao to je to. Mi smo svi zapravo naši zastupnici i zastupnici koji su u toj raspravi sudjelovali napomenuli smo da je minimalno iz jedne točke to problematično, mislim iz više njih, ali minimalno iz jedne kada govorimo o nama iz Hrvatske i o našem susjedstvu i da postoje zemlje ovdje koje su napravile značajan napredak koje su u puno boljoj poziciji od Ukrajine u kontekstu usklađivanja sa pravnom stečevinom EU koje su blokirane i koje nisu možda formalno blokirane kao Makedonija o kojoj smo tom prilikom usput budi rečeno posebno apostrofirali, nego naprosto neformalno, nema napretka u pregovorima. I da EU na taj način gubi kredibilitet. To je ono na čemu mi kao odbor uvijek ustrajemo i to je nešto oko čega postoji konsenzus ja bih rekao poprilično širok u našem odboru. Kolega Troskot se u svojoj raspravi zapravo dotaknuo nečega, jednog pitanja o kojemu se može kvalitetnije raspravljati na Odboru za vanjsku politiku, tako da mislim da možda nije, ono mi smo tu puno puta raspravljali o nekim tim unutarnjim stvarima u Bosni i Hercegovini ali treba reći da, iz naše perspektive problem izborni se dogodio zbog nacionalističkih politika i nitko nema u Hrvatskom saboru tko nije upozorio da se ne može pod krinkom građanske države govoriti o unitarnoj državi, nego da je konstitutivnost nešto što je na kraju krajeva i Ustavni sud BiH potvrdio i da se taj princip demokratski može implementirati u raznim okvirima, pa tako i građanske države samo tu onda svi partneri u tom dijalogu moraju nastupiti bona fide, a to nije slučaj. To nije slučaj. Mislim da nitko u ovome Saboru nema, unatoč tome što je kolega Troskot rekao, kažem žao mi je što ga nema tko na taj način i tako naivno promatra tu situaciju.

Kolega Glavaševiću kad govorimo o proširenju posebno apostrofirajući zapadni Balkan nemoguće je nezaobilazno pitanje, pitanje Makedonije koja više od 15 godina u čekaonici gdje doista EU pokazuje dvostruke kriterije ako uspoređujemo Makedoniju zahtjeve prema njoj i zahtjeve prema nekim drugim potencijalnim članicama, odnosno kandidatkinjama za otvaranje pregovora. Mene zanima mislite li vi ima li tim blokadama kraja? Dakle, prvo Grčka godinama, nakon tog mi se činilo riješili smo problem Grčke, sad se pojavilo pitanje Bugarske. Dakle, hoće li naprosto EU prekinuti tu agoniju, jer moj je dojam da iz godine u godinu popularnost EU i naklonost državljana Makedonije u EU samo pada i da ovakav status quo ne donosi ničem dobrom.

Mislim Makedonija je žrtva i to treba reći ono jasno i glasno. U ovom konkretnom slučaju ovog veta ja bih rekao igre većih zemalja članica EU i utjecajnijih koje su to kako bih rekao posrednički odradile. I baš na zadnjem COSAC-u smo razgovarali sa pripadnicama i pripadnicima bugarske delegacije. Mislim svi smo ih pitali o tome. Nemam osjećaj da postoji, dakle postoji volja da se to riješi, jer mislim da je to i njima postalo politički teret, ali nisam siguran da razumiju da je na njima da naprave te prve korake. Samo želim prisnažiti vaš argument zapravo da se svi slažemo oko toga, vjerujem barem većina da jugoistočna Europa spada u EU, da je u našem najboljem interesu da sve zemlje što prije budu u EU. Ovaj rat je zapravo i pokazao i prokazao konačno u pravom svjetlu neke politike, govorim o Srbiji i mislim da će i srbijanski izbori dijelom nadam se biti uvjetovani time gdje građani Srbije zapravo vide svoju zemlju. Ja se nadam u EU, ali to je sad pitanje za njih. Ono što sam htio reći jest da sam poslao pismo europskim tijelima u svojstvu zastupnika pledirajući da se Ukrajini da status zemlje kandidata. To naravno ne znači da Ukrajina nema neku domaću zadaću, ali ja se zalažem … [[Govornik se ne razumije.]] proći. Ako dobijete domaću zadaću, ako je ispunite onda morate ići dalje, a ne mijenjati pravila usred igre. Ukrajini bi ovo bila zapravo jedna snažna poruka da je u doglednoj budućnosti vidimo u našoj obitelji, europskoj obitelji slobodnih zemalja i to je u ovom trenutku mislim jako bitno. Da, kolega Hajduković da se razumijemo. Mislim da nitko neće osporiti da je pristupni proces nešto ono prilika koju Ukrajini treba pružiti. Dapače, vrijednost pristupnog procesa leži u tom ja bih rekao legitimitetu snažnom za promjene koje su potrebne. Jer ako EU predstavlja nekakav uzor ili ideal prosperiteta, vladavine prava, demokracije, načina života na kraju krajeva dobrog za ljude, ono za građanke i građane ne sad oligarhe ili one koji pripadaju, ono jedan posto najbogatijih. Ako je to EU pa onda je taj pristupni proces ona staza kojom ćemo se dovesti do toga i to ima svoju vrijednost.

Slijede završne rasprave, prva je u ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovanog zastupnika Darka Sobote.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zapravo svi se možemo složiti ili barem velika većina nas ovdje prisutnih koja je bila i na početku ove današnje 3 točke o jednom usudim se reći velikom radu ovog Odbora za europske poslove i jednom iscrpnom izvješću kojeg je predsjednik ovog odbora kolega Hajduković u ime predlagatelja i predložio i obrazložio u svojih 20 minuta gotovo da se je žurio i požurivao sam sebe da u tih 20 minuta nam dade svima što više informacija o radu ovog odbora. I kolegica Balić, a i velika većina kolegica i kolega koje su bile za ovom govornicom u ime klubova su istaknuli zapravo veliku podršku ovom izvješću što i ne treba čuditi. Stoga ga ja ni neću prepričavati jer je ono podrobno već iscrpno obrazloženo od svih, a posebice od predsjednika Odbora za europske poslove kolege Hajdukovića.

I mislim da su njezine riječi zapravo pravo oslikavanje rada ovog odbora i zbog toga i odbor ovako kvalitetno i radi bez obzira što je tu 17 članica i članova upravo iz sabora, 6 je vanjskih, a to je, a istaknut ću dakako nisam siguran da ću moći baš do kraja citirati, ali međusobna tolerancija, uvažavanje, prihvaćanje i drugačijih razmišljanja, ali ono najvažnije u ovom odboru doduše ja nisam dugo, 10-ak mjeseci, ali ono najvažnije bez imalo politikantstva. Stoga ovaj odbor i ima ovakve dobre rezultate i sve članice i članovi i stručne službe bilo da se radi ovdje o, između ovih zidova, ali i na svim prijemima koji su upisani na izaslanstvima gdje je ovaj odbor na čelu sa predsjednikom imao prilike biti i predstavljati ovu instituciju, su dali zapravo svoj nemali obol i doprinos upravo u kvaliteti ovakvoga, ovoga rada. Oni, njih nekolicina manje koji zapravo se možda i nisu složili ali podržat će rad ovog odbora zapravo nisu niti slušali ta izlaganja, ponajmanje ne vjerujem niti da su pročitali zapravo ovo izvješće jer oni su kao što to obično i rade i ovu točku iskoristili za neke druge, neke druge momente. Ovakva upravo jedna tolerancija između svih članica i članova odbora kao što sam rekao doprinijela je ovim, ovim kvalitetnom radu, stoga mi evo i dopustite da se i ja zahvalim svima kako stručnoj službi koja je spomenuta i od samog predsjednika, svim članicama i članicama odbora, kolegi potpredsjedniku Glavaševiću i na posljetku predsjedniku kolegi Hajdukoviću na vođenju ovog odbora, ali prije svega i na jednoj pravoj, izvrsnoj prezentaciji institucije koju svi mi u ovom odboru i predstavljamo. Stoga kako što je kolegica prije mene i rekla, kolegica Balić, Klub HDZ-a će sa zadovoljstvom prihvatiti ovo izvješće.

Hvala gospodine potpredsjedniče. Na kraju želio bih ono zahvaliti stvarno svima, malo nas je, ali ovaj mislim da je rasprava zbilja bila ono dobra. Bilo bi, možda bi imalo više smisla kad bi ovakva rasprava se dogodila u nekom terminu koji je, kako da se diplomatski izrazim, popularniji ovaj, a i dobro ili recimo kada bi se događala ono u političkom trenutku u Hrvatskoj gdje fokus je ipak viši na parlamentu, a malo manji na izvršnoj vlasti. Mislim da bi to imalo vrlo povoljan utjecaj između ostaloga i na razumijevanje što EU jeste i kakvo je naše mjesto u njoj i o čemu mi zapravo razgovaramo. A stvari o kojima mi razgovaramo na ovome odboru zaista ulaze ja bih rekao ono u srž interesa svih naših građanki i građana. Hoćemo krenuti od toga da, od valute od eura, hoćemo li krenuti od sigurnosne politike, na odboru smo razgovarali o ruskom utjecaju kako u Hrvatskoj, tako u regiji, razgovarali smo o sankcijama. Dakle, imam nekako dojam da je naš odbor, ono on sasvim sigurno nije bez razloga naveden na broju 3 na popisu radnih tijela. Dakle, jedna od najvažnijih radnih tijela u Hrvatskom saboru, a s druge strane mislim da vrlo često naprosto razumijevanje njegove uloge i interes građanki i građana za njegov rad onako malo je ovaj lošiji nego što bi, nego što bi mogao biti. I mislim da je to nešto na čemu možemo raditi. Mislim da imamo ako želimo postići taj učinak, a složili smo se da želimo postići taj učinak da bismo morali u budućnosti razmisliti o tome kako možemo iskoristiti više mogućnosti koje su nam pružene u okviru Poslovnika Hrvatskog sabora, koje su nam zapravo u opisu posla, a možda ih još nismo radili, kako možemo više sudjelovati u javnoj i više pokretati javne rasprave. Mislim da je jedna jako dobra praksa koju smo uveli iako ono silom prilika doduše je ovo prenošenje sjednica odbora na Youtube na live-u i recimo već kad bismo to malo više možda promovirali da je to nešto što radimo imam dojam da bi i to već imalo nekakav pozitivan efekt. I na kraju krajeva nešto što mislim da je dosta podcijenjeno odnosno naprosto kao nešto što vrlo često radimo što nam je itekako u opisu posla pogotovo na, na COSAC-u, dakle ti kontakti sa, ta parlamentarna diplomacija koja postoji i koja se događa cijelo vrijeme, ti kontakti koje ostvarujemo sa kolegicama i kolegama iz drugih parlamenata, a pogotovo tu mislim na parlamente u zemljama Zapadnog Balkana u zadnje vrijeme, mislim da su bili vrlo produktivni, mislim da su jako pomogli zapravo međusobnom razumijevanju. Mislim da pomažu jako parlamentarkama i parlamentarcima iz tih zemalja da dobiju bolji uvid u tome što se događa u EU. Mogu biti također neki neformalni kanal komunikacije i na kraju krajeva mogu pomoći u razmjeni iskustva u njihovim pristupnim procesima. Dakle, to što je Hrvatska prošla, o čemu je donekle govorila i kolegica Petir ne moraju sve zemlje koje će u budućnosti prolaziti taj proces, ne mora im svima baš biti jednako teško kao što je bilo nama na momente i mislim da im naše iskustvo u tome može jako pomoći. I ta parlamentarna diplomacija kako kroz posjete među odborima za europske poslove zemalja članica i ovih drugih zemalja kandidatkinja tako i kroz recimo kroz te sastanke na COSAC-ima, mislim da je to stvarno jako dobro i da je to velika vrijednost o kojoj bi se možda čak dalo isto tako poraditi na nekakvoj institucionalizaciji tih procesa. Dakle, možda da na odboru si zadamo neke ciljeve o tome s kim bismo se željeli sastati, o čemu bismo voljeli razgovarati i da to bude nekakav naš proaktivan pristup. Žao mi je što danas nema kolege Stiera, on uvijek ima vrlo interesantne rasprave i vrlo rado bi ih poslušao, ali eto ovaj i ova rasprava je došla svom kraju, hvala vam još jednom svima koji ste sudjelovali u njoj i sad šećer na kraju kolega Hajduković završno ako mi dozvolite.

Hvala predsjedavajući. Evo, još samo nekoliko završnih riječi, opaski, komentara na izrečeno do sada. Prije svega zahvalo bih se svima na raspravi, moram konstatirati nažalost da u sabornici su svi ili trenutni članovi odbora ili bivši članovi tako da morat ćemo očito poraditi na dizanju svijesti možda još i važnosti ove rasprave među ostalim zastupnicima i zastupnicama tim više što je naš odbor jedinstven po tome što predstavljamo i plenum Hrvatskog sabora donoseći stajališta, mišljenja o stajalištima i baš zbog toga što to ne ide na plenum imamo ovo izvješće. Zahvalio bih se svih članicama i članovima na radu, zahvalio bih se potpredsjednicima Soboti i Glavaševiću, kao i svim bivšim predsjednicima i članovima odbora koji su ugradili i svoj rad u ono što imamo danas. Dakle, ja sam kao predsjednik odbora otvoren za sve sugestije, inicijative i slično, mislim da sam to dosada i dokazao. Skrenuo bih pažnju možda nekim kolegicama i kolega iz oporbe da u Odboru za europske poslove bez obzira što je na čelu netko iz oporbe i dalje većina ima odnosno pozicija ima većinu. I dakle ako i želimo raditi neke stvari moramo se dogovoriti sa većinom. Da ne griješim dušu, dosada sve inicijative koje su bile suvisle, a sve su bile suvisle usudio bih se reći su zaista bile dobro prihvaćene i kao što je i kolega potpredsjednik Sobota govorio nismo imali nekih disonantnih tonova oko toga jer vjerujemo zapravo da je naš rad, jedini zapravo cilj našeg rada je boljitak Hrvatske. Bilo da poboljšamo propise, bilo da poboljšamo rad vlade, bilo da određena mišljenja osnažimo zapravo i svojim, svojim stavovima. Pozvao bih isto SDP, nažalost nema njihovih predstavnika ovdje, ima jedno upražnjeno mjesto u odboru još uvijek nisu imenovali članicu ili člana, ja bih ih pozvao da to učine jer to im pripada sukladno našem dogovoru i da onda i aktivno sudjeluju u odboru pa možda od nekih inicijativa koje smo čuli za ovom govornicom ona kažu i na pravom mjestu, a to je, to je odbor. Što se tiče javnosti rada odbora ja bih volio da je interes veći. Zaista bih. Dakle, novinari, mediji ako žele uvijek mogu doći. No, pokazalo se da neke teme jednostavno nisu atraktivne recimo to tako možda najbolje diplomatski, da se čine apstraktnima kad mi raspravljamo u obliku mišljenja, a zapravo su itekako važne jer kad pročitate stajališta odnosno mišljenja o nekom aktu to vam se čini kao nešto bez veze. Ali zapravo kad pročitate stajalište vidite da se to odnosi na neke krucijalne stvari iz svakodnevnog života. Recimo linijski prijevoz na otocima ili nešto vezano za poljoprivredu, sada se ne mogu sjetiti konkretnih primjera ali ima ih pregršt. Složio bih se sa ocjenama nekih da radimo puno, ali ne dovoljno. Ja sam tu najkritičniji prema sam sebi i nikad nije dovoljno, uvijek se može više i uvijek se može bolje i zato hvala i na konstruktivnim kritikama koje ću pokušati onda u sljedećem razdoblju kroz naš rad pretočiti recimo to tako u djela. Na žalost ograničavala nas je i pandemija i potres. U onom prošlom je bio i potres i svašta se je događalo, tako da smo bili i zbog objektivnih razloga ograničeni ne samo naš Odbor, nego i sva radna tijela Hrvatskoga sabora. No, kao što vidimo čini mi se da se vraćamo u normalu ili … kako bi se reklo na čistom hrvatskom, tako da vjerujem da ćemo u doglednom periodu i to moći intenzivirati. Još bih jednom pozvao sva radna tijela uključite se u rasprave, inicirajte odnosno raspravljajte stajališta, donosite mišljenja o pitanjima od interesa za Obor. To neka radna tijela već rade. Gledaj tu evo kolegicu Petir nju ću izvoliti budući da je prisutna na čelu je Odbora za poljoprivredu, oni su zaista angažirani u europskim pitanjima što je i logično budući da je zajednička europska politika, pardon zajednička poljoprivredna politika Europske unije itekako bitan segment zajedničkih politika. Također pozvao bih i sve zastupnike, dakle pristup tzv. DEU imate svi, oni su javno dostupni, predlažite, dođite mi sa prijedlozima, inicijativama, dođite na sjednice Odbora. Ne morate biti članovi Odbora da bi mogli doći i raspravljati.

Prva je poštovana zastupnica Marijana Petir. Kolega Hajdukoviću ustvari je šteta što rad Odbora je gotovo nevidljiv javnosti bez obzira na sve napore koje se čine, jer ponekad te sjednice traju i nekoliko sati i stvarno se odvijaju konstruktivne rasprave koje možemo reći ministarstva uzimaju u obzir, pa i često dobre prijedloge ugrađuju u zakonodavstvo. Evo bilo je ovdje više prijedloga kako možda javnosti približiti rad Odbora za europske poslove. Sami ste rekli da kada se možda pročita dnevni red ili neka prva stranica da to ljudima djeluje apstraktno dok se ne uđe u temu i dok se ne vidi da su to sve neki životni problemi i da je dobro da možemo o tome raspravljati i utjecati na politike koje će se oblikovati. Mislite li da postoji još neki prostor za komunikaciju s javnošću kako bi im približili to što Odbor radi? Svakako postoji. Mi ćemo se tome posvetiti u narednom periodu bilo kroz okrugle stolove, tribine ili slično, a možda i pokušavajući naše sjednice malo atraktivnije recimo to tako uvjetno. Naime, to smo već i učinili. Krenuli smo sa konzultacijama sa određenim veleposlanicima primjerice o trgovinskom sporazumu koji je u pregovoru sa Australijom. Plan nam je u dogledno vrijeme pozvati veleposlanika Kanade da nas izvijesti o učincima. Doduše još ne do kraja ratificiranog trgovinskog ugovora sa Kanadom. U perspektivi su još neke zemlje koje pregovaraju sa Unijom, evo recimo to je naš neki doprinos nekim temama koje bi mogle biti od interesa široj javnosti prije svega onoj poduzetničkoj, gospodarskoj koje onda u bilo onim ugovorima koji nastaju ili ugovorima koji su već postojeći mogu vidjeti možda priliku za svoju tvrtku. Kolega Hajduković na tragu zapravo ovoga očito je kroz raspravu se čini da nam je jedno od glavnih pitanja postalo zapravo kako naš rad učiniti vidljivijim i kako onda se više fokusirati na to da građankama i građanima približimo Europsku uniju i europske poslove. Sjećate se, a znam da se sjećate jer znam da pratite rad francuskog Odbora za europske poslove, sjećate se kako su njihovi nekolicina njihovih senatora je uvela praksu da o nekim pitanjima pišu position papere recimo i da to onda ide ispred Odbora npr. da njihov Odbor za europske poslove ako netko od njihovih članica i članova napiše neku poziciju, argumentira ju da onda Odbor tako nešto može objaviti i predstaviti javnosti. Možda je i to nešto? Mislim nisu svi naše članice i članovi ono autorski inklinirani da tako kažem, ali ima ih koji bi sigurno bili, možda bi i to bio onda interesantan način da se te teme približe pogotovo sa različitih vrijednosnih pozicija građankama i građanima. Ja samo mogu konstatirati da je ovo recimo vrlo zanimljiva inicijativa koju bi mogli opet isto tako pretočiti u djela. Iako to nije poslovnički prepoznato takav oblik rada, ali nas ništa ne sprječava da budemo inovativni u ovom dijelu i da kolegicama i kolegama koje možda nešto žele reći, mogu i hoće damo priliku da o nekim stvarima raspravimo na Odboru. Zašto ne?

Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.